Hvala vam predsjedniče Sabora.

Danas ćemo saznati koliki je Todorić bio lopov, da se tako izrazim, saznati ćemo što se radilo svih ovih godina, ali to će biti tek početak priče. Oni što naše društvo uporno izbjegava to je suočavanje sa istinom, ne samo oko Agrokora, oko bilo četa, naše glavno oružje je odgoda. Nećemo sad riješiti problem, odgoditi ćemo ga za godinu, dvije, dok ne postane kritično, pa dok ide, ide. I to je dobro. Probleme treba rješavati, od njih ne treba bježati koliko god situacija bila teška. Možda je neugodno sad se suočiti sa problemima ali što se prije suočimo, to ćemo ih lakše riješiti. Interesi koje slušamo u zadnjih dana u medijima su golemi. Ivica Todorić, spama, trola, rekli bi se internetskim rječnikom na dnevnom bazi na svojem blogu, medijski prostor Hrvatske, to su uvijek udarne vijesti. Strane, banke fondovi, hoće uzeti sve što vrijedi u Agrokoru, domaći tajkuni, čija je imovina isto sumnjivog podrijetla i javljaju se da bi oni uzeli nešto od te imovine. Kao bolje da bude u hrvatskim rukama, nego da uzmu stranci, kaj god. Bolje dati takvim ljudima, nego strancima, kažu oni. Ta magla, ta konfuzija koja se stvorila, ona se mora raščistiti. Ona se mora raščistiti na sve načine. Moramo doći do odgovornosti i kazneno pravne, ali i političke, prije svega političke odgovornosti. Agrokor nije nešto što traje, mjesec dana, godinu dana, on traje 30-tak godina. Prema tome, sve ove stranke, SDP, HDZ, oko njih okupljanje, satelitske stranke koje su vladale zadnjih 30-tak godina, odnosno, od samostalnosti, na ovaj ili onaj način su bile umiješane sa pričom u Agrokoru. I to je zapravo jedna od glavnih mana povjerenstva koje će se osnovati, ali koja se mora osnovati. Mana je ta što će kadija te tužiti, a kadija presuditi. Vaši ljudi su sjedili u banci za obnovu i razvoj, u Poštanskoj banci, u ministarstvima, u Državno odvjetničkom vijeću, u Državno sudbenom vijeću i brojnim drugim tijelima, ako hoćete i odbor za predstavke i pritužbe koje su primale informacije, koje su nešto morale znati. Ovo je premala zemlja, premalo društvo da se nije znalo. Nešto se moralo znati. Mogli ste reagirati prije, za brojne nepravilnosti, koje sam toliko puta pobrojao sa ove govornice, reakcija je izostala. Vjerojatno ćete to i sada probati napraviti. Ne, vrijeme je da se suočimo, da raščistimo situaciju, da sankcioniramo odgovorne i to u realnom vremenu. Niti jedan kapitalac, kriminalac u Hrvatskoj nije stradao, do gospodina premjera bivšeg Sanadera, što je nacionalna sramota i cijele njegove Vlade koji ovako ili onako sude. Niti imamo neku konkretnu pravomoćnu presudu, a kamo li da im je nešto oduzeto. Prema tome, hoćemo pravdu u realnom vremenu. Što se tiče samog povjerenstva, do sada je bilo 10 povjerenstava, 10 je bilo ono za Imunološki zavod od samostalne Hrvatske. Zakon iz '96. godine, niti jedna izmjena nije bila. Možda smo ga trebali poboljšati prije nego idemo u ovo povjerenstvo. Ja ću osobno predložiti 10-tak izmjena tog zakona, koji ponavljam nije mijenjan od '96. godine. Jer sam uočio brojne mane koje u njemu stoje. Očekujem i hrvatska javnost očekuje da će povjerenstvo raditi intenzivno. Očekujem da se neće politizirati, jer brojna dosadašnja povjerenstva su služili isključivo za podmetanje, od strane oporbe onom koji je na vlasti, odnosno, obrnuto za političko prepucavanje. Povjerenstvo za Imunološki zavod nisam vodio na taj način, ja sam najavio Saboru da ga neću voditi na taj način, dobio sam mandat da ga ne vodim na taj način. Ako ćete dolaziti na ovo povjerenstvo za Agrokor kao što ste dolazili na ovo za Imunološki koji sam vodio onda bolje da ga ni ne osnivate. Prema tome, očekuje se odgovornost, predan rad od jutra do sutra, svetkom, samo 6 mjeseci intenzivan posao, mnogo papira očevida svjedoka, ali problem se treba riješiti. Prelazimo na drugi krug zastupnika, to je SDP i poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Ja ću vas malo iznenaditi, ja ne mislim u ovom trenutku da je najveći problem u RH, Agrokor, pa neću govoriti o Agrokoru, iako vjerojatno kolege to iz HDZ-a to očekuju. Ja ću govoriti o tome što je najveći problem u RH i kako se Vlada Andreja Plenkovića, odnosi prema tom problemu, kako se HZD odnosi prema tom problemu, kakav je mentalitet rješavanje tog problema prisutan danas kod onih koji odlučuju. Preko stotinu tisuću ljudi je otišlo u proteklih godinu dana iz Hrvatske. Ja ne čujem ovdje rasprave u Hrvatskom saboru o tome. Ne čujem HDZ da ga to previše muči. Ne čujem gospodina Plenkovića da je došao dati ovdje izvješće o radu Vlade, da kaže šta je napravio u godinu dana da naši ljudi odlaze iz Hrvatske. To je problem o kojem mi ovdje moramo razgovarati. To je problem, najveći koji u ovom trenutku RH ima. Što sa druge strane dobivamo od Vlade i od HDZ-a. Što se sve drznu, arogantni, kako naš narod doživljava, lokalni uhljebi stranački primjerice kao ovaj gospodin u Splitu, stanoviti Budiša koji je rekao svima vama u ime HDZ-a je to rekao u ime gradonačelnika Opare niko se od njega nije ogradio. Da je on član SDP-a sutra više ne bi bio član SDP-a niti bi radio posao za koji ga plaćaju ti građani koje je uvrijedio. Odi ti Budiša van da vidiš koliko vrijediš, odi ti van, a ne da te plaćaju građani kojima si na ovaj način pljunuo u lice. Ali pljuje im u lice i svaki onaj iz HDZ-a koji to podržava. Zbog čega se Andrej Plenković nije od toga ogradio? Očekujem od gospodina Bačića iza mene koji govori sada ovdje odnosno gospodin Kliman vidim da se promijenilo, da se ogradite od gospodina Budiše. Recite ne dijelite to mišljenje i recite da on ne radi u ime HDZ-a. Gospodin Budiša koji je na plaći tih građana tjera građane iz RH. Ili drugi primjer, u Vukovaru gospodin Penava je ukinuo prijevoz subvencioniranje prijevoza studenticama i studentima iz Vukovara ove godine koji iznosi u gradskom proračunu milijun 200 tisuća kuna, a u isto vrijeme u toj istoj gradskoj upravi u Odsjeku za društvene djelatnosti je povećao plaće za dva milijuna kuna. Kakva je to poruka? Studentima mladim ljudima u koje se Hrvatska kune, koje treba Vukovar, koje trebaju Vukovar graditi, Slavoniju graditi skinuo subvenciju, maknuo je taj novac, a uhljebe i one koje treba u gradsku upravu zaposliti njima je digao dva milijuna kuna. Ogradite se i od toga gospodine Kliman, recite da to nije uredu, recite, pošaljite poruku ovdje jer to naši građani ne zaslužuju. Ne zaslužuju tako neodgovornu vlast, ne zaslužuju bezosjećajnu HDZ-ovu vlast kojima je svejedno da li će i koliko ljudi iz Hrvatske otići. Bitno je da ostanu samo oni koje oni drže na svojoj apanaži na svojem javnom novcu. Od toga i protiv toga se treba boriti. S time nismo zadovoljni i to ćemo u ovoj Saboru svaki dan govoriti. To je najveći problem RH, a ove probleme koje je HDZ uzrokovao devedesetih koje su nastale sa Todorićem ćemo riješiti isto, ali najveći problem je ljudi koji odlaze iz Hrvatske.

Hvala vam lijepo. Treća rasprava Klub zastupnika HDZ-a Anton Kliman. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Inače samo da kažem da je vaš predsjednik i tadašnji predsjednik vlade rekao da idu van glavom ljudi glavom za … i trbuhom za kruhom i vi ste bili u toj vladi. Poštovani gospodine predsjedniče. Evo imao sam potrebu za reagirati na skandaloznu izjavu gospodina Stazića od jučer i zaista u ovom visokom domu smo se svašta nagledali i naslušali u posljednje vrijeme sa raznih strana političkog spektra. Nepotrebno je spominjati pojedinačne performanse u zadnjih godinu dana, svi znamo o čemu se više-manje radi. Ali čini mi se da do jučer nismo čuli od zastupnika Hrvatskog sabora poziv na rušenje ustavnopravnog poretka RH. Jučer smo to čuli od kolege Stazića koji poziva Istrijane na referendum poput katalonskoga, praktički na odcjepljenje Istre od RH. Ovo je zaista previše i kada dolazi od kolege Stazića. Da, istina je kolega Staziću da se mi Istrijani osjećamo posebno, ali ništa posebnije od Dalmatinaca, Zagoraca, Međimuraca, Slavonaca, Primoraca, Ličana i ništa manje se ne osjećamo Hrvatima od svih prije spomenuti. Svoje hrvatstvo iskazujemo na svoj način, mirno, lojalno, dostojanstveno. Osjećamo da najviše doprinosimo svojoj domovini i zavičaju ako predano radimo, uplaćujemo obaveze, stvaramo nove vrijednosti, razvijamo svoj kraj, cijenimo sebe i svoje susjede. I volimo mi u Istri reći, gledamo svoja posla. Svoje ciljeve artikuliramo kroz civilno društvo i političke stranke koje djeluju kroz institucije Hrvatske države Sabor, županiju, gradove, općine i kroz njih se borimo za bolju Istru i bolju Hrvatsku. Jer gospodine Staziću što je dobro za Istru, dobro je i za Hrvatsku i što je dobro za Hrvatsku dobro je i za Istru. Podsjetit ću vas da je Istra dala velik doprinos u Domovinskom ratu kako u borbenom djelovanju istarskih branitelja diljem Lijepe naše, tako je Istra imala i najveći postotak odaziva na mobilizaciju u RH, ali je i primila veliki prognanih i izbjeglih od ratnih razaranja od kojih je nemali broj u Istri našao novi dom. Svim tim Istrijani su dali do znanja gdje žele živjeti gospodine Staziću i uz sve teškoće koje nosi demokracija i sazrijevanje države izrazili su gdje se vide oni i gdje vide Istru u budućnosti. Vidjeli su tada, a vide i sada kao prosperitetnu i naprednu regiju u RH i EU. Istrijanima Hrvatska nije mrska gospodine Staziću, pa u našoj istarskoj svečanoj pjesmi ili kako mi volimo reći himni kaže pjesnik „Krasna zemljo Istro mila dome roda Hrvatskog“ To je ono što vi ne možete shvatiti da se ljubeći Istru ljubi Lijepa naša. To kažu ti stihovi koje smo mi Istrijani prigrlili kao svetinju. I vaš je problem što nemate dobre namjere prema ovoj državi, a kada pozivate na kojekakve referendume u Istri onda nemate niti dobre namjere prema Istri. Ali sva je sreća što vas mi u Istri ne doživljavamo. I na kraju, 25.9. kao izaslanik predsjednika ovog visokog doma bio sam na svečanosti obilježavanja 70 godina Pariških mirovnih sporazuma i Dana Istarske županije. Spominjući u govoru između ostalog zasluge Istarsko-katoličkog svećenstva a posebno monsinjora Bože Milanovića pripojenju Istre matici zemlji i Hrvatskoj doživio sam zvižduke manjeg broja gostiju, članova udruga koji sebe nazivaju antifašistima. Isti scenarij doživjela je i predsjednica Republike. No to je više-manje poznato iz medija ovih dana. Svo ovo vrijeme sam se pitao ma tko su ti ljudi koji tako zlonamjerno zvižde na spomen istarskih velikana koji su u ključnim trenutcima povijesti doprinijeli da se Istra priključi Domovini na krilima antifašističke borbe. Jučer sam u neku ruku dobio odgovor na ovo pitanje. To su ljudi slični vama gospodine Staziću, ljudi koji ne vole ovu Hrvatsku, ljudi koji ne vole Istru, ljudi koji ne baštine vrijednosti koje baštine Istrijani. Gospodine Staziću, molim vas da ubuduće ne dajete upute nama Istrijanima što nam je činiti. Tako ćete nas poštedjeti reakcija kao i vašu stranku da ne mora dodatno pocrvenjeti ovog puta od nelagode vaših izjava. I što bi rekli Istrijani gospodine Staziću ovo vam neće pasati ili prevesti ću vam na jeziku koji bolje poznajete no paseran. Kolega Maras nije bilo povrede Poslovnika, odmah u startu vam mogu reći zato što ste htjeli reagirati na nešto što je kolega Kliman kazao. … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro, izlažete se mogućnosti da dobijete opomenu. Spreman sam preuzeti taj rizik. Hvala vam lijepa. Povrijeđen je članak 238. Poslovnika Hrvatskoga sabora, gospodin Kliman je neprimjereno optužio jednog zastupnika da ne voli Hrvatsku. Za mene je to jedna od najozbiljnijih uvreda i optužbi koje bi mi bilo tko mogao izreći. I bez obzira na vaša sufliranja i negodovanja to je uvreda na koju ste vi gospodine predsjedniče morali reagirati jer gospodin Kliman nema pravo na taj način vrijeđati druge zastupnike. A Istrijani su vjerojatno bi njega zadnjega odabrali da predstavlja šta oni misle s obzirom na rezultate koje je HDZ ostvario u Istri. Kolega, samo malo, samo malo. … [[Govornici govore u glas, ne razumije se.]] Kolega Maras, samo malo vas molim, ja sam očekivao da ćete se ograditi od kolege Stazića, niste to učinili a sada ste povrijedili vi Poslovnik i iz tog razloga vam dajem opomenu jer niste govorili o povredi Poslovnika već ste ovo iskoristili za repliku. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. U sjeni vrlo bitne teme i blogova Ivice Todorića i Agrokora zaboravilo se na jedan ogroman problem ništa manji nego šta je slučaj Agrokor a to je u projektu Vis Viva, projekt koji se pojavio, jedan od projekata, zaboravili smo na njega a to je termoelektrana Peruča. Pa sjećate se, ne tako davno, na početku sjednice zasjedanja ovoga Saziva, tj. ove sjednice na moje zastupničko pitanje koje nije bilo upućeno gospođi Martini Dalić nego premijeru Plenkoviću nisam dobio odgovor, tj. dobio sam odgovor od premijerke, očito u ovome slučaju gospođe Martine Dalić jer premijer je ostao šutjeti gdje sam ga pitao otvoreno da li stoji, tko stoji iza ovoga projekta štetne i ekološki i ekonomski i strateški termoelektrane koja je privatni projekt kojega gura, znači koji je vlasnik suprug od jedne od ministrica tj. potpredsjednice Vlade. Reakcija koja je bila od gospođe Martine Dalić da mi kočimo razvoj Cetinske krajine i cijelog toga područja, da je njezina djedovina tu. Međutim moram još jednom poslati poruku i javnosti i Martini Dalić i premijeru Plenkoviću i gospođi Burić i njezinom suprugu da je 20 tisuća Cetinjana već potpisalo peticiju, od toga je 17 preko e-maila poslano preko interneta direktno da odgovori na ovo pitanje. I narod Cetinske krajine i Dalmacije se protivi uništavanju najvećega resursa pitke vode koji je štetan i ekonomski i ekološki i što su dokazali i naši hrvatski znanstvenici, koji ugrožava najveći bazen pitke vode. Odgovora nemamo, u biti dobili smo ga od Martine Dalić koja je urlikala ovdje nepozvana po prvi put to se je dogodilo u Parlamentu da netko iz Vlade na onaj način reagira a niti je pitan niti je spomenut, koja je reagirala i dala potporu tom projektu koji će nanijeti velike štete tome području. Da, nama trebaju investicije u Cetinskom kraju ali nikako štetne koje će ugroziti sve projekte i nanijeti velike štete koje već poduzetnici imaju. Pa samo dva poduzetnika će izgubiti iz EU fondova sredstva za 250 radnih mjesta. To je samo u općini Hrvace. Nećemo govoriti o OPG-ovima, nećemo govoriti o Sinjskom polju, a prije svega nećemo govoriti i uspoređivati vrijednost vode, čiste, pitke rijeke Cetine sa njihovim monstrumom od termoelektrane Peruča. Nećemo govoriti o 700 kilograma ispušnih plinova koji će ići u zrak a 2% je štetnih, to su znanstvenici dokazali. Srednja Dalmacija ima Cetinu pa i cijela Dalmacija će se na kraju morati spojiti na Cetinu, Jadro gubi čiste i pitke, analize pokazuju da pomalo s vremenom više neće biti pitka poglavito sada što su nametnuli u krš i Lećevicu. Zbog toga još jednom pozivam ministricu i potpredsjednicu Vlade Burić, Martinu Dalić i premijera Plenkovića da odgovore javnosti, narodu Dalmacije zbog čega se ne zaustavi štetni projekt protiv kojega su znanstvena javnost i narod Dalmacije. Zbog čega guraju privatni interes ispred javnog interesa? Zbog čega ugrožavaju strateški čisti, pitki bazen vode? Nama trebaju investicije, ulaganja, treba nam brza cesta spojena na autoput i Vrgorca i Imotskog i Sinjske krajine i Drniške krajine ali nikako ono što je na početku i govoreno, ovaj projekt je nastavak ugrožavanja toga djela, iseljavanja toga djela. Svakako su njihove politike dovele do situacije di imamo praznu Dalmatinsku zagoru a ovaj projekt je samo eksploatacija u tuđi džep. Pošto što sam i rekao, još ću jednom ponoviti, premijer u ovome slučaju nije bio Andrej Plenković nego Martina Dalić. Pitam još jednom Martinu Daliću zašto štitite privatni interes svoje kolegice ministrice vanjskih poslova? I zadnja rasprava Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, uvaženi kolega Goran Dodig. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Svaki put kad se javim za ovu stanku, ono što se događa prije, promijeni mi plan o čemu govoriti. Zato moram se evo, nema kolege Sinčića koji je izgovorio rečenicu da je stvorena konfuzija u društvu u vezi Agrokora. Postavlja se pitanje zašto je stvorena ta konfuzija? Stvorena je konfuzija jer smo mi se uključili kao, gotovo kao ulica u rješavanje tog problema iz svojih neznalačkih interesa govorimo o tome. Da govori o tome stručnjak na tome području, potpuno mi je jasno. Slušam jutros radio i što znači ova revizija koju svi očekujemo? Stručnjaci kažu da ništa se neće dogoditi sa tom revizijom jer postoji nekoliko metodologija po kojima se ona radi, da je teško zaključiti šta se zapravo dogodilo i što iz toga trebamo zaključiti. Kolega Maras, ja poštujem vašu zainteresiranost za problem iseljavanja iz Hrvatske, 100 tisuća mladih ljudi, apsolutno poštivam, ja vjerujem da govorite to iz najplemenitijih pobuda, ali kad optužujete aktualnu Vladu zbog toga, onda zaista to nema smisla. Problem iseljavanja je iz Engleske iselilo 500 tisuća ljudi, iz Engleske. Iz bogate Engleske. Liječnici u Engleskoj štrajkaju.

Time smo došli do kraja sa raspravama nakon stanke i sad se vraćamo dnevnom redu kao što sam najavio, prva točka: - Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2016. godinu Podnositeljica akta je pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom na temelju članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom. Raspravu su proveli Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Vlada je dostavila mišljenje. Molio bih sada pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom, Anku Slonjšak da dodatno obrazloži izvješće. Ujedno je i najljepše pozdravljamo ovdje u Hrvatskom saboru. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani saborski zastupnici, uvažene osobe sa invaliditetom i predstavnici udruga koje ste ovdje danas s nama, zahvaljujem što imam mogućnost i ovo izvješće za 2016. godinu iznijeti. Sukladno djelokrugu rada propisanom Zakonom o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom, prikazan je rad pravobranitelja na zaštiti, praćenju i promicanja prava i interesa osobe sa invaliditetom u RH. U 2016. godini instituciji se obratilo 1394 građana. Kao i prethodnih godina, najveći broj pritužbi bio u primarnim područjima za osobe sa invaliditetom a to su socijalna zaštita, rad i zapošljavanje, mirovinsko osiguranje, pristup dobrima i uslugama, zdravstvo i obrazovanje, a kada govorimo o najčešćim povredama prava, tada su se one odnosile upravo na povredu zakona Ustava, Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i drugim međunarodnim dokumenata i to najčešće u području socijalne zaštite. Kada govorimo o dugotrajnosti postupaka, tada je to najviše bilo u mirovinskog osiguranja, a kada govorimo o sumnji na diskriminaciju, najčešće je bilo u području zapošljavanja i rada i to uskraćivanjem razumne prilagodbe. U izvješću za 2016. prikazali smo statističke podatke, naše stavove, postupanje i aktivnosti u zemlji i inozemstvu, propise, prijedloge, preporuke koje smo uputili raznim državnim tijelima, prijedloge za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom, kao i općenito položaj osoba s invaliditetom i životne situacije s kojima se svakodnevno suočavaju. Osnovni problem koji bi željela istaknuti kroz ovogodišnje izvješće je segregacija, i izdvajanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i dalje u posebne ustanove, bilo da se radi o ustanovama socijalne skrbi ili o posebno odgojno obrazovnim ustanovama. U ustanovama socijalne skrbi, potpuno je isključeno iz društva, danas živi nekoliko tisuća osoba s invaliditetom, različitim vrstama invaliditeta, iako su najbrojnije one s psiho socijalnim intelektualnim teškoćama. To je posljedica usmjeravanja, financijskih resursa u održavanje ustanova, umjesto razvoja usluga u zajednici kojima bi osobama, kojima je potrebna podrška omogućilo da žive u svojim sredinama. Situacije u kojoj su osobe s invaliditetom smještava u ustanove samo zato jer im je primjerice potreban nadzor kod redovnog uzimanja lijekova su i dalje pravilo, a ne i iznimka. Upravo o tome u Hrvatskoj su pisale međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava, pod nazivom, tko jednom uđe u ustanovu, nikada iz nje ne izađe. Ne postoji svijest o tome, koliko je veliko i ozbiljno kršenje prava, takva skrb o osobama s invaliditetom, gdje se ograničava njihova sloboda kretanja, provođenje života prema domskom rasporedu u kojem je svaki dan isti, bez ikakve privatnosti i u interakciji samo sa osobljem ustanove, koje nema dovoljno da bi pružilo podršku za sudjelovanje u aktivnostima u zajednici, pa čak ni za njihovu rehabilitaciju u pravom smislu te riječi. Jedino što je moguće u takvim uvjetima je njihovo čuvanje. Na takav način skrbi koji više podsjeća na izdržavanje zatvorske kazne, osuđeni su za to jer je država nije razvila dovoljno sustav rehabilitacije u zajednici, nemamo dovoljan temeljiti tim koji bi bio podrška osoba s invaliditetom i njihovi obiteljima. Nedovoljno se razvijaju programi organiziranog stanovanja, a osobnog asistenta ne mogu dobiti i sve osobe kojima je on doista i potreban. A naročito ne u opsegu u kojemu je ta usluga potrebna. Nemamo dovoljno pružatelja usluga za pokrivanje patronaže, službi njegovatelja, medicinskih sredstava i fizioterapeuta na terenu, koji bi brinuli za teže pokretne i nepokretne osobe, a mlađe osobe u invalidskim kolicima, u tom slučaju ne bi trebale biti smještene u dom, samo zato što imaju stare ili nemoćne roditelje. Primamo značajan broj podnesaka zabrinutih osoba koji se kreču u invalidskim kolicima, koji upravo strahuju za svoju budućnost kada ne budu roditelja. Kada se obitelj raspadne, pod pritiskom na smještavanja člana s invaliditetom u ustanovu, izdvajaju je se izuzetno velika državna financijska sredstva, a da se prije toga niti mali dio tog iznosa nije osigurao za usluge i podrške tim obiteljima u njihovim domovima. Iako je nadležno ministarstvo konstatiralo da su brojne ustanove socijalne skrbi prevelike i prenapučene, izostale su mjere kojima bi se ljudima, koji tamo žive osiguralo u dovoljnom smislu dostojanstven život čovjeka. Kada smjestite 200 ljudi u jednu zgradu sa 3 do 4 osobe u jednoj prostoriji, bez prostora za osamljivanje i privatnost, bez dovoljno svrsishodnih aktivnosti i s vrlo ograničenim kontaktima sa vanjskim svijetom, jer nema dovoljno osoblja koji bi omogućilo, ne samo uključivanje u život, nego i izlazak iz dvorišta, te kad im oduzmete mogućnost odlučivanja, oduzimanje poslovne sposobnosti, teško je napraviti neke kozmetičke zahvate, za poboljšanje te situacije.

I nije došlo do napretka. Usluge su i dalje nedostupne, a liste čekanja, na mjesta u domovima su i dalje dugačke i sve duže. Raste samo broj udomiteljskih obitelji, te smo mišljenja, da taj oblik brige o osobama s invaliditetom, ne samo da ima obilježje institucije, već i najrizičniji oblik skrbi u smislu izloženosti osoba s invaliditetom, povredama njihovih prava. A zašto? Zato što je to priroda oblika skrbi koji ne uključuje stručnjake, zbog nerazvijene podrške udomiteljima i zbog nedovoljnog broja kadrova za obavljanje pitanje nadzora. Zadržavanje ovakvog stanja, ne poduzimanjem daljnjih mjera za intenziviranjem procesa deinstitucionalizacije i razloga usluga u zajednici iskazujemo bojazan da se Hrvatska umjesto poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom, opredijelila za njihovu diskriminaciju, kroz segregaciju u ustanovi socijalne skrbi i druge oblike stalnog smještaja. Kada govorimo o odgoju i obrazovanju, i dalje smo prema podacima i prema pritužbama roditelja suočeni sa segregiranjem koje počinje od radne dobi njihovim izdvajanjem i dalje u posebno odgojno obrazovne ustanove, ponovno zato, jer sustav nije osigurao odgovarajuću podršku u dovoljnoj mjeri u redovnom sustavu. Kao što svjedoče roditelji, njihovo uključivanje u redovni sustav, događa se više usprkos sustavu s kojim se moraju boriti na svakom koraku, nego zahvaljujući njemu. I još uvijek nije donesen, iako su se na njega usmjerila sva očekivanja da će asistent u nastavi riješiti sve probleme u sustavu opterećenom problemima uključujući i potrebnoj edukaciji nastavnika za rast s djecom s teškoćama u razvoju i promjenu kurikuluma kao i druge promjene koje su nužne cijelom obrazovnom sustavu. To odvraća pozornost drugih nedostataka sustava osnovnoškolskog obrazovanja, koji znatno otežava uključivanje djece s teškoćama. Nedostatak edukacije nastavnog osoblja, nedostatak stručnih suradnika i stručnjaka, drugih profila kao što su njegovatelji, medicinsko osoblje, suradnici u nastavi. Od 2.119 osnovnoškolskih objekata samo 7% je u potpunosti prilagođeno, a 26% objekata je djelomično prilagođeno. Anketno ispitivanje u kojem smo nasumce izabrali 100 srednjih škola koje smo proveli pokazalo je da u 78 škola u tih 100 dostavili su odgovore da im nedostaje 55 stručnjaka rehablitatora, a sve škole su izrazile izrazito veliku potrebu za edukacijom nastavnika. Premda bi strukovno obrazovanje trebalo biti stup gospodarstva i uloga bi mu trebala biti osposobiti učenika da u budućem zvanju bude kompetentan u praksi i dalje podržavamo programe obrazovanja koji tržištu i gospodarstvu nisu potrebni, što ima izravan utjecaj na mogućnost zapošljavanja. Kada svakoj osobi koja ima invaliditet prilagodimo načine stjecanja znanja i vještina kao i izvršavanje radnih zadataka na njima prilagođen način odnosno osiguramo im razumnu prilagodbu moći ćemo očekivati i veće njihovo uključivanje i zapošljavanje. Iako imamo propisane kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom nemamo dovoljno osoba s invaliditetom adekvatnog obrazovanja upravo za zanimanja koja se traže na tržištu rada. Učenici s teškoćama koji bi se željeli obrazovati za njih nemamo osiguran prijevoz. Državi se čini da puno izdvaja za besplatan prijevoz učenika s teškoćama pa se roditelju nadoknadi samo jedan smjer, kada dijete vozi u školu ili kada ga vraća. Evo upravo ovih dana jedan roditelj će ostaviti svoje dijete od 14 godina kod kuće jer nema za benzin za ostala dva smjera, a njegova škola je udaljena 50km, što je 100km dnevno i za to nema u kućnom budžetu. U hrvatskom društvu obitelji djece s teškoćama u razvoju i dalje ne mogu računati u dovoljnoj mjeri na sustavnu podršku i od najranijih dana djetetovog života. Zaprimamo pritužbe zbog nedostatne dijagnostike, nedostatka tretmana za dijete, potrebnih stručnjaka rehabilitatora, logopeda, fizioterapeuta. Prema podacima centara za socijalnu skrb u sjedištu županija vidimo da je svega 40% djece s najtežim invaliditetom obuhvaćeno nekim uslugama u dobi od 0 do 7 godina života i to pretežno uslugama koje osiguravaju upravo udruge što ponovno potvrđuje izostanak sustavne podrške. Kada prihvatimo da su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom dio našeg društva i da im je mjesto među nama, tada invaliditet neće biti razlog za segregaciju i izdvajanje u neke posebne ustanove i posebne škole. Bez te ključne promjene u našoj svijesti nema aktivnog odnosa i konkretnih postupanja u stvaranju pristupačnog i uključujućeg okruženja u svim društvenim područjima. Sada idemo na replike, ima ih ukupno 6. prvi se javio poštovani kolega Ivan Ćelić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo pravobraniteljice, poštovana državna tajnice. Spomenuli ste vječito pitanje institucionalizacije, ja bih rekao da je u proteklih nekoliko godina postignuto dosta pomaka po pitanju institucionalizacije, ali isto tako odnosno deinstitucionalizacije, ali isto tako treba imati na umu da institucije trebaju biti potrebne u određenim situacijama kada se radi o posebno teškim slučajevima. Tu bih isto tako spomenuo jedan od problema smještaja osoba s duševnim smetnjama, ali i drugih osoba s invaliditetom iz velikih gradova u manje sredine. Oni dolaze recimo nakon 40 godina života u Zagrebu u Vrbovečku Dubravu i tu nastaju ogromni problemi. Kao jedan od svijetlih primjera spomenuo bih Odjel organiziranog stanovanja koji je pokrenut u Domu Turniću, ravnateljica Martina Bajoko koja je napravila odlične projekte vezane za problematiku deinstitucionalizacije, ali to je na neki način vezano kada se radi o osobama s duševnim smetnjama sa razvojem psihijatrije u zajednici koja je nažalost u RH još uvijek u povojima. Nakon što bude ustrojena kvalitetno psihijatrija u zajednici onda će svakako i broj osoba koje zahtijevaju institucionalni smještaj biti zasigurno manji. Hvala. Želite li odgovoriti na repliku? Izvolite. Pa evo samo bi htjela reći da se RH opredijelila kao i cijela Europa za deinstitucionalizaciju i zapravo svaka osoba s invaliditetom ima pravo na izbor, pravo na podršku i u tom dijelu uz tu podršku potrebno je da joj se osigura život u zajednici kao i svima drugima.

Zahvaljujem. Idemo na drugu repliku, to je poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Htio bih upitati gospođu pravobraniteljicu s obzirom na zadnju mjeru kako se osobe rođene sa Downov sindromom bi smatrale 100% invalidima u kojoj mjeri bi vaš ured bio nadležan za takvu mjeru? Hvala. Mislite vezano za vještačenje o kojem se govorilo? Pa naime, sustav vještačenja je od kada je donesen Zakon o jedinstvenom dijelu vještačenja znači od kraja 2014. godine kao što i znamo sustav vještačenja je promijenjen. Postoji Uredba o metodologijama vještačenja i ona je u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. U tom dijelu svaka osoba s invaliditetom kada se vještači gledaju se osim njezinog primarnog oštećenja, gledaju se i njezine funkcionalne preostale sposobnosti kao i podrška koja je potrebna u njezinom okruženju. U tom dijelu ne možemo poistovjetiti da svaka osoba je potpuno ista, u tom slučaju niti jedna osoba sa cerebralnom paralizom nije svaka ista niti osoba sa Downov sindromom, svaka od njih ima neke svoje određene individualne specifičnosti koje su primarno idu iz oštećenja, a onda dalje ovisno o njezinim ili njegovim funkcionalnim preostalim sposobnostima.

I u tom djelu mi se moramo kao društvo odmaknuti od medicinskog modela i reći jednostavno da nije svaka osoba ista i ne može se gledati isključivo samo dijagnoza odnosno oštećenje. Treća replika poštovani kolega Vučetić. Izvolite. Ovo vaše izlaganje iščitavam kao manifestaciju našeg društvenog pristanka ili uz poštivanje ili uz negaciju ljudskih prava. Iz ovog vašeg izvješća sasvim je razvidno, vi ste rekli da se RH odlučila za segregaciju, marginalizaciju, diskriminaciju osoba sa invaliditetom. Držim da je to iz ovog izvješća razvidno i da nismo uložili dovoljno napora o razvijanju procesa deinstitucionalizacije do uključivanja osoba sa invaliditetom u radne procese omogućavanja da stiču vještine i znanja. I držim da ovo izvješće trebamo promatrati isto kao ono što postoji u našem društvu a to je problematično. Danas smo već čuli da je najveći problem hrvatskog društva u iseljavanju, ne, to je manifestacija, jedna od drastičnijih manifestacija naših društvenih i političkih ekonomskih problema ali ovo izvješće također vidim kao manifestaciju i to drastičnu manifestaciju onih unutarnjih problema u kojima dolazimo na sam rub nepoštivanja ljudskih prava. Mogu reći da RH je u svim svojim dokumentima strateškim se opredijelila za poštivanje ljudskih prava i u tom djelu kada pogledamo sa zakonodavnog okvira, kad pogledamo sa potpisivanjem međunarodnih dokumenata poput Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, apsolutno u tom segmentu ide. Međutim, kada pogledamo primjenu tih propisa onda zaista se možemo upitati da li mi kao društvo doista uz ono što imamo, da li mi to poštujemo sami one propise koje imamo i u kom djelu i smislu djelujemo i primjenjujemo ih u cijeloj RH. Ono što se može iščitati i što je jedan od značajnih problema a koji također naglašavam, da zapravo u svim područjima koji se tiču djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom se provlači pitanje nedostatka kadrovskog kapaciteta. Mi nemamo stručnjaka u dovoljnom broju koji se bave u bilo kojem segmentu pitanja osoba sa invaliditetom. Od usluga u zajednici kada govorimo o pitanjima medicinskih sestara, pokrivanja osoba koje žive u svojim vlastitim domovima, od pitanja medicinskog osoblja u domovima, u ustanovama socijalne skrbi, od pitanja u bolnicama kada govorimo o pokrivanju određenih supspecijalista za određene oštećenja i posljedica određenih bolesti, pa do pitanja stručnjaka rehabilitatora, logopeda. Mi stalno gdje god dođemo u obilaske, naš jedan značajni segment rada i obilazak i odlazak na teren i gdje god dođemo van Zagreba a i u Zagrebu, znači i u drugim županijama, vidimo nedostatak stručnjaka koji su vrlo bitni za djecu sa teškoćama u razvoju, kod usluga rane intervencije ali isto tako kao što sam i navela, u osnovnim i srednjim školama gdje nedostaju stručni suradnici da bi bili nastavnom osoblju i djeci, ono što je najvažnije, na raspolaganju kao i roditeljima kao podrška. Gospođo Anka Slonjšak, evo na vaše izlaganje mogu reagirati na ovaj dio koji me najviše nekako i zabrinuo a radi se o obrazovanju odnosno prilagođavanju sustava obrazovanja djeci sa invaliditetom i ovo što ste rekli oko izdvajanja prijevoza je po meni nedopustivo i skandalozno. Nešto sam govorio maloprije o tome, na razini jednog grada u RH, Vukovaru, ali ovo je još veći problem jer ovdje se radi o tome da država može i treba subvencionirati prijevoz ne u jednom smjeru, nego u oba dva smjera i taj novac nikada nije premali jer ako želimo rješavati probleme kojima se vi bavite, onda to moramo početi od najranijeg razdoblja. A ja bi još istaknuo nešto što sam primijetio u vašem izvješću, da usluge koje nude centri za socijalnu skrb, primjerice u cijeloj Hrvatskoj su skoncentrirani najviše u Zagrebu. Znači ako pogledamo prema djeci, ako pogledamo djecu do 7 godina, u važem izvješću piše da od 2300, 400 usluga koje su se nudile tijekom te 2016. godine, 1300 ili 57% je u gradu Zagrebu. Znači to je nesrazmjer. U gradu Zagrebu ne živi 57% stanovništva, niti 57% djeca koja imaju potrebu dobiti neku potporu države i mi moramo taj, ja bi rekao, nesrazmjer ukloniti, znači napraviti sve da svi naši građani imaju jednaki pristup uslugama koje država može ponuditi i koje država treba ponuditi a ne na ovaj način da netko tko živi u Zagrebu mu je lakše, a netko tko živi u Vukovaru ili ne znam u Kninu, mu je teže. Pa evo samo bi željela reći da ono što je jedan iznimno veliki problem da u mnogim sredinama su udruge osoba sa invaliditetom i udruge jedine koje se bave vrlo često pitanjima pružanja usluga od primarne važnosti za osobe sa invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i vrlo često upravo zbog nedostatka nekih dodatnih resursa poput prijevoza poput stručnjaka i slično, udruge su jedine te koje u mnogim sredinama zapravo su od primarne važnosti i upravo iz tog segmenta mislim da trebamo i jasno se zapitati da li i na koji način trebamo sufinancirati i financirati rad udruga gdje doista su u nekim sredinama jedine koje pružaju najosnovnije primarne potrebe djeci s teškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo pravobraniteljice, gospođo državna tajnice. Samo bi se referirao na ovaj dio vezan uz obrazovni sustav. Kao što znamo, problemi obrazovnog sustava su vrlo duboki, strukturni i nažalost obrazovni sustav je upravo pretrpio jako težak teret prilikom ekonomske krize. Evo u cijeloj vertikali ja ću navesti jedan primjer da od 2012. do 2015. niti jedan novi doktorand recimo nije ušao u sustav visokog obrazovanja i to je u velikoj mjeri jedan od razloga za neke od ovih problema što ste naveli. Ali drago mi je da ste spomenuli da je reforma obrazovnog sustava puno šira od samog kurikuluma i obrazovnog programa, da tu spada jedan cijeli set mjera kojima se trebaju riješiti sistemski problemi poput položaja nastavnika, asistenata u nastavi itd. I vjerujem i znam da ova Vlada i ovo ministarstvo rade maksimalno kako bi upravo te probleme počeli rješavati. Ne. To je poštovani kolega Lovrinović. Poštovani gospodine predsjedniče, posebno pozdravljam pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom, vas gospođo Slonjšak i naglasio bih, rekao da snaga i zdravlje i civilizacijska razina jednog društva mjeri se po tome kako se on odnosi prema skupinama koje su hendikepirane, a to su prije svega osobe sa invaliditetom, kako ih tretira, koliko ih pomaže. Slušao sam pažljivo vaše izlaganje i vi ste također utvrdili u ovom izvještaju da se osjeća to jedno isključivanje segregacija što me osobno pogađa kao čovjek. Dok sam bio dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od 2002. do 2006. učinili smo sve i prilagodili da se osobe sa invaliditetom mogu nesmetano kretati po zgradi. Dakle, sudjelovat u nastavi i moram iskreno reći da sam tek tada upoznao jedan značajan dio problema sa kojim se susreću. Pa u tom smislu imam osjećaj za probleme svih takvih osoba. Međutim, što vi možete napraviti? Dakle i papa Franjo kad govori o jednom društvu on takve, on ne želi i šalje poruku nemojte isključivati ljude iz skupine, iz društva. Nemojmo ni mi. Ja vidim veliku šansu ljudi sa invaliditetom u području obrazovanja i zato vam predlažem, a i nudim i našu pomoć stranke Promijenimo Hrvatsku, da u kurikularnoj reformi zalažete se upravo za prilagodbu programa. Ovo je vrijeme koje ide na ruku osobama sa invaliditetom, jer ovaj razvoj interneta i telekomunikacija daje kao nikada do sad mogućnost učenja na daljinu posebno znači novih zanimanja kako bi sutra oni mogli aktivno sudjelovati u životu.

Pa evo zahvaljujem na pitanju. Da, kad se počelo o tome razgovarati i tijekom 2016. godine s obzirom u onom periodu kada sam bila na mjestu pravobranitelja znate i sami da i vaš Dom je tada raspravljao, odnosno bilo je pet, gotovo pet mjeseci bez pravobranitelja institucija. Tako da u tom dijelu kada je bilo na početku ja sam i koji suradnici bili uključeni i dali smo određene prijedloge. Tako da jesmo i kontaktirali smo.

Izvolite.

Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj petnaestoj sjednici raspravio o Izvješću pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Istaknut ću u ovom izlaganju ukratko desetak stvari za koje smatramo da su bitni i koje su bile predmet rasprave. Samo izvješće sadrži kao što je pravobraniteljica Slonjšak rekla 362 stranice veoma opsežno izvješće.

Međutim od 82 tisuće žena sa invaliditetom u radno aktivnoj dobi samo ih je oko 6000. Dakle, govorimo o 6000 zaposlenih. Najviše zabrinjava činjenica da se radi o niskom stupnju obrazovanja žena sa invaliditetom. Naime, više od 76% od ukupnog broja žena sa invaliditetom je bez osnovne škole, nema završenu osnovnu školu ili ima završenu samo osnovnu školu. Dakle, to je primarni problem kod zapošljavanja obrazovanje. Imamo dakle jednu stariju populaciju velikim dijelom slabije obrazovanu koja je na žalost isključena. Žene sa invaliditetom u realizaciji temeljnog ljudskog prava na roditeljstvo nailaze na prepreke i predrasude društva, ali institucija i struke. Pa tako valja spomenuti da se u čitavoj RH nalaze samo 262 ginekološka stola prilagođena ženama sa tjelesnim invaliditetom. Vrijedi istaknuti da se zločini iz mržnje prema osobama sa invaliditetom ne prepoznaju kao takvi. Naš odbor je također nedavno održao posebnu sjednicu pod nazivom položaj žena sa invaliditetom u RH. Jedna od ključnih stvari koja je spomenuta na tom odboru je dakle, nedostatak statistike. Vi da biste mogli raditi politike, da biste mogli uopće znati u kojem smjeru rješavati problem morate prvo sve dimenzije, sve dakle lokacije tog problema definirati, spoznati. Međutim, pošto je kod nas istraživanje nedostatno, neadekvatno, u maloj mjeri mi ne znamo zapravo točno o kolikom problemu se radi i na koji način ga riješiti. To je naš kronični problem. Pravobraniteljica je također istaknula da država treba odrediti smatra li udruge koje se bave problematikom osoba sa invaliditetom zagovaračima prava ili onima koji osiguravaju bitne životne potrebe. Sve u svemu istaknuto je da su pozitivni pomaci napravljeni. Trend poboljšanja prava i statusa postoji ali daleko prespor. Sada je na redu poštovana kolegica Ines Strenja-Linić, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvolite.

Samo ukratko mi smo ovo izvješće raspravljali još ljetos, 28. lipnja 2017. jer se odnosi na proteklu godinu. Na odboru i ja ću isto tako istaći samo najbitnije što smo raspravi na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku a to je da je u 2016. godini pravobraniteljica zabilježila i reagirala na razna događanja nepovoljna za osobe sa invaliditetom i djecu sa teškoćama u razvoju a to je prvenstveno na najavljeno smanjivanje proračunskih sredstava na pozicijama za osobe sa invaliditetom i djecu sa teškoćama u razvoju, teškoće u financiranju usluga koje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju osiguravaju udruge a koje i dalje nisu osigurane, znači financijska sredstva na sustavan i održiv način te teškoće u funkcioniranju sustava vještačenja. Kao i prethodnih godina najveći broj pritužbi pravobraniteljici za osobe sa invaliditetom bilo je u područjima socijalne zaštite, rad i zapošljavanja, mirovinskog osiguranja, pristupačnosti dobrima i uslugama zdravstva i obrazovanja. Istaknula je osobito teško kršenje prava djece s teškoćama u razvoju uslijed nepostojanja sustavnog osiguranja radne intervencije u djetinjstvu koje se kontinuirano i dalje iz godine u godinu nastavlja. Zaprimljene su pritužbe zbog nedostatne dijagnostike, stručnjaka rehabilitatora, logopeda, fizioterapeuta. Svega 40% djece sa najtežim invaliditetom obuhvaćeno je nekim uslugama u dobi od 0-7 godina i to pretežno uslugama koje osiguravaju udruge i koje su bliže većim gradovima. Pritužbe osoba sa invaliditetom i roditelja djece sa teškoćama u razvoju i dalje upućuju na njihovo isključivanje iz redovnog obrazovanja. Pritužbe u području zdravlja u bitnome se odnose na dostupnost i kvalitetu pružanja zdravstvene njege u kući, fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije te ukazuju na potrebu preispitivanja kriterija kako bi se povećao broj pružatelja usluga te njihova dostupnost. U raspravi članova odbora, članovi odbora smatraju da je položaj osoba sa invaliditetom dugoročno unaprijeđen premda u većini područja i dalje ima prostora i potrebna su nam poboljšanja. Smatraju da je tome pridonijelo i potvrđivanje Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom koja se najvećim dijelom ipak poštuje i istaknuto je mišljenje u kojima je naglašeno da je izvješće opširno i kvalitetno napravljeno. Potpredsjednik odbora izložio je i probleme osoba sa duševnim smetnjama, naročito vezanim za autizam i potrebu intersektorske suradnje te je ujedno pohvalio i rad nevladinih organizacija i ostvarenu suradnju sa UNICEF-om. Izraženo je zadovoljstvo činjeincom da su u 2016. zabilježeni pozitivni trendovi u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, mada manji broj ministarstava zapošljava onaj potreban broj, minimum osoba sa invaliditetom nego godinu ranije, što ipak nije dobro. Barem bi naša ministarstva unutar svojih redova trebala poštivati zakon. Smatra se da između ostalog znači to povećanje broja zaposlenih, između ostalog rezultat donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i provedbenih propisa odnosno proširenja sustava kvota uz osiguravanje poticaja za poslodavce. Članovi odbora podržavaju preporuku pravobraniteljice da se ukine imovinski i prihodovni cenzus za ostvarivanje osobne invalidnine i da se to pravo prizna i osobama s teškim osjetilnim teškoćama, slijepim, gluhim i gluho-slijepim osobama. Napomenuto je da se iznos osobne invalidnine, naknade za pomoć i njegu kao i ostalih socijalnih naknada nije povećavao posljednjih 10-ak godina što je i zapravo najveći problem. Zatraženo je da se primjedbe i sugestije koje je Vlada RH iznijela mišljenju u odnosu na Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2016. razmotre i da se u dogledno vrijeme korigiraju.

I treći Odbor je onaj za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, poštovana gospođo Slonjšak, državne tajnice. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora je na 20.-oj svojoj sjednici održanoj 22. rujna raspravljao o Izvješću o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2016. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pravobraniteljica aktom od 31. ožujka 2017. godine. Odbor je navedeno izvješće raspravio sukladno članku 179. stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade RH na navedeni akt. U uvodnom izlaganju predstojnica predlagatelja upoznala je odbor sa postupanjem ureda u 2016. godini, pri tome je istaknula da se kao i prethodnih godina najviše pritužbi odnosilo na području socijalne zaštite što ukazuje na iznimno težak materijalni položaj, ponekad osoba sa invaliditetom. Kao i ranijih godina raste broj pritužbi iz područja mirovinskog osiguranja koje se najčešće odnose na priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja i dugotrajnost postupka rješavanje. Broj zaprimljenih a ne riješenih vještačenja na dan 21.12.2016. godine iznosio je 40 tisuća predmeta, 835 predmeta, od toga 25 tisuća 14 odnosi se na sustav mirovinskog osiguranja dok je 14572 predmeta iz sustava socijalne skrbi. U području rada i zapošljavanja zaprimljeno je 211 pritužbi koje su se najčešće odnosile na poštivanje prava prednosti pri zapošljavanju, uskratu razumne prilagodbe te nepoštivanje obveze kvotnog zapošljavanja ili ispunjavanja obveze plaćanjem novčane naknade umjesto zapošljavanjem. U raspravi je ukazano da unatoč povećanom zapošljavanju osoba s invaliditetom veliki broj poslodavaca ima još uvijek predrasude prema zapošljavanju, stoga je potrebno i nadalje edukacija poslodavaca. Iznijeto je mišljenje po kojem će se predložene izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom unaprijediti cjelokupni sustav profesionalne rehabilitacije. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 9 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak, a taj da se prihvaća Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2016. godinu. Sada bih zamolio državnu tajnicu iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Margaretu Mađerić da u ime Vlade dade mišljenje. Uvaženi gospodine predsjedniče, zastupnice i zastupnici, uvažena gospođo pravobraniteljice, predstavnici Udruga osoba s invaliditetom. Hrvatski sabor je uputio Vladi RH radi davanja mišljenja Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela pravobraniteljica za osobe s invaliditetom aktom od 31. ožujka 2017. godine. Navedeno izvješće prikazuje aktivnosti i rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te daje pregled podataka o prijavljenim povredama prava osoba s invaliditetom tijekom protekle godine. Nadležna su tijela dostavila očitovanje na predmetno izvješće. Na temelju očitovanja nadležnih tijela koja su dala obrazloženje vezano uz pojedine navode iz izvješća, dakle Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo financija. Izrađen je objedinjeni prijedlog mišljenja Vlade RH koji je dostavljen Hrvatskom saboru. Vlada RH predlažem Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom s napomenama koje su navedene u vladinom mišljenju. Također ovu bih priliku iskoristila kako bih se zahvalila pravobraniteljici za osobe s invaliditetom na dosadašnjem radu i sigurna sam da ćemo i u budućnosti dobro i kvalitetno surađivati. Prvi je u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e dvojac prvo kolega Sinčić, a nakon toga kolega Bunjac. Izvolite. Hvala vam još jednom predsjedniče Sabora. Ovo izvješće je dobro detektiralo stanje osoba s invaliditetom u hrvatskom društvu. Mislim da se može izvesti zaključak da se radi uglavnom o relativno starijim ljudima, slabije obrazovanima koji su uglavnom diskriminirani u hrvatskom društvu. Takvo stanje postoji već godinama, puževim korakom se kreće naprijed i mislim da institucije države nisu učinile dovoljno. Moramo se zapitati mi kao pojedinci jesmo li mi učinili dovoljno. Podatke sam već pročitao posebno one koji se odnosi na ravnopravnost spolova odnosno na osobe ženskog spola koje imaju invaliditet. Jedna o stvari koje želim istaknuti ovdje i koju sam uočio posebno od kada sam predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, dakle ne radi se dovoljno istraživanja, mi ne znamo dovoljno o problematici osoba s invaliditetom, nitko ne radi istraživanja, ne možemo doći do brojeva, do statistike, koliko ima podgrupa, kakve su njihove potrebe. Ako ne znamo stanje kaže u mojoj struci, da bismo mogli upravljati sustavom moramo prvo ga spoznati, moramo prvo izmjeriti. Mi nismo dobro izmjerili stanje, prema tome naravno da ne možemo riješiti problem jel ne znamo uopće što rješavamo i što nas čeka. Sjećam se situacije sa odbora kada je gospođa Slonjšak kazala da umjesto da državne institucije ministarstva, sudovi, jedinica lokalne samouprave itd. dostavljaju podatke Uredu pravobraniteljice događa se suprotno, oni očekuju da pravobraniteljica njima dostavi podatke iz područja osoba s invaliditetom. Ja ću vas podsjetiti da postoji u Zakonu o ravnopravnosti spolova u glavi 8 u prvom stavku članka u toj glavi odredba da se statistički podaci moraju razdvajati, razlučivati po spolu. Održao sam veliki broj odbora razne institucije od HAMAG BICRO-a ne znam DORH-a dolazili su davati izvješća, ne drže se svi tog zakona. Dakle čak ni u ovoj grani koja je rekao bih po svojem sudu u društvenom razvoju razvijenija od grane osoba s invaliditetom se ne poštuje zakon. Mogu zamisliti što se tek događa u području osoba s invaliditetom. Zašto ne postoji takva odredba da odmah institucije kada rade sa građanima odmah skupljaju te podatke na razini godine da imamo točan uvid u stanje, to ne postoji ili u velikoj mjeri ne postoji. Pa tako mi imamo jedno istraživanje Udruge Roda koje se tiče majčinstva i trudnoće i osoba s invaliditetom o kojem ću govoriti malo kasnije, to je još jedan veliki problem, država je zakazala i u brizi ta osobe s invaliditetom, mnogo toga je prebačeno na udruge, dakle građani su se sami organizirali da zadovolje osnovne životne potrebe i nekakav normalan dostojanstven život osobama s invaliditetom. To je još jedna od stvari koja me potresla u izvješću pravobraniteljice. To se ne smije događati, a kada su udruge već uzele taj silan posao, mi te udruge tretiramo isto. Svaka čast i sportskim udrugama, svaka čast i kulturnim udrugama i nacionalnih manjina i kako to volimo reći pticama pjevicama, međutim moramo razlikovati da se neke udruge bave i razonodom, da su zato osnovane kao primarna djelatnost a neki se bave osnovnim životnim potrebama. I država bi morala razlikovati takve udruge i njihove djelatnosti. Nije isto omogućavali neko osnovno kretanje osobi sa invaliditetom ili se bavi, ne znam, gledanjem filmova, mislim da moramo to razlučiti i pravno i što se tiče financiranja a to je problem koji do sada postoji. Dakle ako su se ljudi već sami organizirali želeći pomoći jedni drugima jer je država, je ni ne zna koliki je i kakav problem, nemojmo im još otežavati i na ovom dijelu, dajmo im da rade ono što vrlo dobro rade. Stanje se popravlja, ponavljam opet ali presporo otkada smo potpisali Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Deklarativno često govorimo o društvu jednakih mogućnosti, brušenju barijera, uključivanju ali često su ti pozivi deklarativni, osobito kod trudnica i majki sa invaliditetom. Svega 17 od 300 tijela javnih vlasti su pristupačni a nepristupačni su sudovi, HZZO, HZMO, centri za socijalnu skrb i druge institucije koje bi trebale biti glavne državne institucije za pomoć osobama sa invaliditetom. Iako se iz ovih europskih fondova sada može povući novac za uređenje infrastrukture za pristupačnost, to u velikoj mjeri nije učinjeno, ponavljam broj 17 od 300 koji su bili u istraživanju. Pravobraniteljica Slonjšak uvijek ima velik broj primjedbi na sve nepravilnosti, međutim one se uvažavaju u svega 30% slučajeva. Jedan od glavnih izgovora za prilagođenje pristupa je da se radi o spomeniku kulture, nekakvoj staroj zgradi i to dodatno otežava pristupačnost institucije na koju su smještene u takve zgrade. Što se tiče majčinstva i osoba sa invaliditetom tu se radi o višestrukoj diskriminaciji, osim što su nažalost u hrvatskom društvu žene diskriminirane u odnosu na muškarce u određenoj mjeri ako još imate i žensku osobu sa invaliditetom radi se o dodatnoj diskriminaciji pokazalo je stanje a ako se radi još o slučaju dakle majke, odnosno trudnoće, tu govorimo o višestrukoj diskriminaciji. Treba reći da se godišnje u Hrvatskoj rodi oko 330 osoba sa različitim oblicima invaliditeta. U istraživanju Udruge Roda također je navedeno da jedan od glavnih obeshrabljujućih i velikih problema s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju osobito majke i trudnice je upravo ono što bi trebala biti najveća prednost, dakle živimo u dobu velikog razvoja informatike, računala, interneta i trebali bi sve moći naći na internetu. Međutim nije tako, sadržaj na hrvatskom jeziku je izrazito ograničen dok je na engleskom jeziku situacija mnogo bolja. Međutim pošto znamo da veliki broj osoba sa invaliditetom je slabijeg obrazovnog statusa to je dodatna prepreka koja njima stvara dakle ograničenja i koja ih obeshrabljuje.

Mnogi se ni ne prijavljuju za asistenta iz jednostavnog razloga što znaju da se dugo čeka i što znaju da asistenata nema dovoljno. Razmišljaju da ako se i prijavim dugo ću čekati, ne da mi se ići kroz taj proces pa se neću ni prijaviti. I tako stoji, odnosno to se može iščitati iz tog istraživanja. Što se tiče informiranosti o pravima, čak 70% ispitanica nije dobro informirano o svojim pravima. Također jedno porazno stanje. Spomenuo sam ranije koliki je mali broj ginekoloških stolova prilagođen osobama sa invaliditetom, majkama i trudnicama. Prema tome, ovdje se radi o višestrukoj diskriminaciji. Nije dovoljno da ste u društvu jednostruko diskriminirani nego sve nedaće moraju pasti na vas. Ali ovo istraživanje je pohvalno, ono je jedno od rijetkih koje je ušlo u materiju, ušlo je u sve kutke društva i donijelo je nekakve rezultate koji su porazni ali dobro je da ih znamo, mnogo toga ne znamo. Zato se zalažem da se izdvoje veća sredstva prvo u detekciju da spoznamo cijeli problem i sve njegove dimenzije a onda i u rješavanje problema. Ne znam je li izdvojeno u izvješću pravobraniteljice, na odboru je spomenuto da zapravo ne postoji jasan plan što će biti sa osobama sa invaliditetom nakon 2020. godina a nadam se da će i u tom smjeru ići današnja rasprava. Toliko od mene, klub Živog zida i SNAGA-e poduprijeti će Izvješće pravobraniteljice.

Htio bih tijekom ove rasprave upozoriti na jedno pravo koje nije ostvareno za invalide za koje su oni ustvari trajno zakinuti ako uspoređujemo se sa ostalim zemljama a to je pravo na tzv. inkluzivni dodatak koje pravo imaju dakle invalidi u svim susjednim zemljama pa tako ono iznosi u Albaniji 80 eura, u BiH i Srbiji po 175 eura u zemljama koje su razvijenije penje se i do 700m 800 eura. To pravo koje je vrlo zanimljivo je zamišljeno kao novčana potpora namijenjena osobama sa invaliditetom radi stvaranja uvjeta za izjednačavanje mogućnosti za njihovo uključivanje u svakodnevni život a pravo na istog ima osoba sa utvrđenim dugotrajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima. Vrlo je zanimljivo da je to pravo predviđeno čak i Zakonom o socijalnoj skrbi iz 2011. godine. Također je i Ustavni 2008. napisao da citiram, višegodišnje nedonošenje posebnog propisima o pravima osoba s invaliditetom nije Ustavno pravno prihvatljivo. Neke najave su bile prilikom formiranje nove Vlade da će to pravo biti konačno realizirano, ali nije određen jasan rok, kada bi se to trebalo dogoditi iako nije jasno koje su prepreke, da bi se to pravo ostvarilo. Pri tom je važno napomenuti da to pravo, dakle, inkluzivni dodatak ne bi trebalo vezati uz tzv. imovinski cenzus, odnosno, da bi to pravo trebalo ostvariti sve osobe s invaliditetom.

S obzirom na to da doista mnogi invalidi u Hrvatskoj trebaju pomoć i da imaju vrlo niska novčana sredstva koja dobivaju od države, mislim da bi im ostvarivanje ovoga prava u ovom trenutku bilo primarno, od primarnoga značenja. I stoga razloga pozivam zakonodavce, da čim prije ovo pravo koje je poznato u cijelo Europi ostvaruju i hrvatski invalidi. Također, bih htio pozvati da se osobama s invaliditetom, odnosno, njihovim udrugama osiguraju sredstva za rad, na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini. A također bi htio pozvati zakonodavce da te iste udruge uključuju u pisanje zakona, u pisanje pravilnika i u provedbu samih zakona, znači da invalidi sudjeluju u samom procesu stvaranju tih zakona. Do sada se znalo dešavati, da neki zakon koji se tiče invalida, da invalidi, nisu bili direktno uključeni u konačne prijedloge. Eto toliko što se tiče mene. Čujem ovih dana da određene udruge se donose zakoni po kratkom postupku, da se oni moraju financirati u ovom ili onom postotku na lokalnoj razini, pa evo mislim da bi bilo vrlo ljepo da se onda na isti takav način i udruge osoba s invaliditetom tretiraju možda ne na istoj razini, ali svakako kao obaveza. Hvala lijepa. Imamo 3 replike na izlaganje Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Sinčić kada kažete fale nam istraživanja, fale nam podaci, da mogu se složiti donekle, ali ono što vam mogu reći iz vlastitog iskustva, iz rada u školi, ali i kao građanin iz svakodnevnog života, ne treba nam istraživanja da znamo da nam nedostaje sve. Od elementarnih stvari poput pristupa osoba sa teškoćama u kretanju ili osoba s invaliditetom, javnim zgradama, dakle, javnim zgradama prije svega, do svega ostaloga. Posebno su tu pogođena djeca, djeca sa teškoćama u razvoju, posebno su pogođeni ti mladi ljudi čije obrazovanje ne stimuliramo i mi zapravo, od našoj nesenzibiliranošću, našim nedovoljnim naporima kao sustav, mi od tih ljudi zapravo činimo i stvaramo osobe koje se zatvaraju u sebe, koje radije ostaju kod kuće i koje su u konačnici neproduktivni članovi društva koje žive životom vrlo loše kvalitete. A upravo bi trebale raditi suprotno. Te osobe itekako mogu doprinijeti i društvenom razvoju i kao zaposlenici, kao radnici, krši se zakon o zapošljavanju, kada prednost imaju osobe s invaliditetom u svakom slučaju i u svakom gotovo segmentu, tu je sustav propustio što je trebao učiniti. I zapravo je žalosno što na to mora pravobraniteljica iz godinu u godinu upozoravati sa istim problemima. Evo ja više ne znam tko je ovo moje izvješće po redu, mi pričamo konstanto o istim problemima i ja tu uopće napretka ne vidim. Iz godine u godinu uvijek isti prigovori, uvijek isti problemi. I na kraju samo bih još rekao, naš odnos prema institucijama pravobraniteljstva i pravobraniteljice i osoba s invaliditetom nije dobar. Čini mi se da i naše institucije, kao i nekad naši građani ne znaju što to pravobranitelj radi i zašto i zato je ta komunikacija prema instituciji loša. Izvolite. Hvala kolege Hajduković na vašim primjedbama. Slažem se s svime što ste rekli i ja ću samo napomenuti da odnos nas prema osoba s invaliditetom se možda najbolje očituje u tome što nekoliko mjeseci, nismo uopće imali pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom. Gospođa Slonjšak je nedavno imenovana na svoj drugi osmogodišnji mandat. Samo stanje, da je loše, kad vidimo, samo 15% osoba ima osobnog asistenta, kada vidimo u svakim problemima se suočavaju majke i trudnice koje imaju invaliditet. Kada vidim da uopće ne znamo kakvo je stanje niti tko bi trebao voditi statističke podatke, bojim se kao da smo već u povojima. Iz godine u godinu izvješća su vrlo vrlo slična. Napredak je vrlo vrlo spor i nedostatan. Ne vidim zašto je toliki problem odvojiti sredstva da se problem ispravi. Jednom kada napravite dva ili tri metra nekakvog prilaza to stoji 100 godina. Ne morate se svake godine raditi novi na tom mjestu. Prema tome to su problemi koji se mogu i trebaju riješiti i nadam se da će evo trud svih nas doprinijeti da se to ostvari. Izvolite. Poštovani kolega Sinčić govorili ste o tome kako kad sustav zakaže onda udruge su te koje uskaču i one odrađuju dobar dio posla. To je točno, ali isto tako treba reći da udruge ustvari ne samo uskaču gdje sustav ne funkcionira nego su one fleksibilnije od samog sustava, dakle puno se brže kod njih dolazi na red za uslugu, to je ono što je roditeljima ili korisnicima, dakle odraslim osobama sa invaliditetom jako važno. Ono što je problem to je financiranje tih udruga, one se financiraju sada na dva načina. Jedan je iz lutrijskih sredstava i drugi je preko socijalnog ugovaranja. Socijalno ugovaranje je na proračunu, nikada nema dovoljno novaca da bi se ta vrsta socijalnog ugovaranja širila, ona je puno bolje za udruge jer im daje tu jednu financijsku stabilnost i one su mirne, dakle ne moraju svake 3 godine ići na programe i pisati kako bi dobile nekakva financijska sredstva. Dakle, sa povećanjem proračunskih sredstava bilo bi dobro da se to socijalno ugovaranje širi na one udruge koje su na neki način već skoro 15 godina tu, 15 godina skoro i neke čak i više, financiraju i ulaže u svoje stručnjake, educiraju i dakle, njima bi eventualno trebalo možda širiti taj krug onih koji ulaze u tu vrstu socijalnog ugovaranja. Dakle, problem je naravno i to što ih nema u nekim sredinama i na tome bi trebalo poraditi, međutim sve mi suočavamo sa nedostatkom stručnjaka. Njih nema prvenstveno zbog toga što su male upisne kvote na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, 5 godina treba dok dobijete stručnjaka van, prema tome prvo će trebati poraditi na podizanju upisnih kvota na upisivanju većeg broja studenata, zainteresiranih ima, ali tu obrazovni sustav mora napraviti svoje kako bismo dobili što je moguće više stručnjaka jer i ovako naprosto i kad ih želite zaposliti, naprosto nema. Kolega Sinčić nema odgovora, tako da prelazimo onda na treću repliku koja ide ovoga puta kolegi Bunjcu to je poštovana zastupnica Ljubica Lukačić. Pa kolega Sinčić, ja iz vašeg izlaganja mogu zaključiti da vi nemate dovoljno informacija kako o inkluzivnom dodatku, tako i u mnogim drugim stvarima. Naime, Hrvatska nema zakon o inkluzivnom dodatku, još uvijek ga nema ali se ova Vlada obvezala donijeti ga. Nema ga, morate i to znati zato što ga u jednom momentu osobe sa invaliditetom same nisu htjele i nisu prihvatile iz moram reći, opravdanih razloga. One iznose koje ste vi ovdje naveli nemaju veze sa inkluzivnim dodatkom, to su iznosi pretpostavljam da ste mislili na doplatak za pomoć i njegu i moram reći da, i u ovom trenutku ova Vlada čini sve napore kako bi osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu u slijedećoj godini povećala za osobe sa invaliditetom koliko to bude moguće. Što se tiče financiranja udruga osoba sa invaliditetom, tu se mogu složiti s vama, potrebno je naći sustavno financiranje.

Uvažena zastupnice Lukačić, mislim da imam dovoljno znanja o problemima osoba sa invaliditetom. Ne želim sad prepričavati svoj život, možda ćete jednom nešto o tome saznati. Misli da smo se složili da je dakle zakon o inkluzivnom dodatku prioritet. I kao što sam rekao već, 2011. je bio postavljen određeni zakonski okvir za uvođenje tog dodatka, vi osobno ste prošle godine, povodom Međunarodnog dana invalida, najavili da će taj zakon biti donesen i također ste najavili da u onom periodu do kad se bude čekalo da on bude donesen, da ćete učiniti sve da se povećaju osobna invalidnina i da se povećaju sredstva za tuđu njegu i pomoć, da će to biti u proračunu već za 2017. godinu pa evo, promaklo mi je, da li su 2017. godini ta sredstva koja ste najavili doista realizirana ili će ona biti tek onda u ovom proračunu za 2018. godinu i što će se dogoditi ustvari ako ni u tom proračunu onda ta prava se ne ostvare? Ja bi dakle volio da vaše riječi imaju težinu, znam da ne ovise samo o vama, znam da to prije svega ovisi o ministrima i o premijeru, ali evo, vjerujem da vi možete ostvariti taj utjecaj budući ste zastupnica vladajuće koalicije, da se ti problemi doista konkretno rješavaju. Ja vjerujem da kad bi se taj inkluzivni dodatak ostvario da bi jako, jako puno problema koji muče naše invalide, bili uklonjeni. Sada je molila za riječ poštovana Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Izvolite. Zahvaljujem. Pa evo samo bi htjela reći vezano za inkluzivni dodatak. Naime, inkluzivni dodatak treba biti, znači financijska sredstva koja će zapravo biti za nadoknadu troškova koji proizlaze osobi sa invaliditetom iz invaliditeta. Treba uzeti u obzir da to pravo odnosno jednog dana kad to zaživi, mi se nadamo da će čim prije ono kao što ste i naglasili, ono se provlači godinama, to nije pitanje od 2011., to je pitanje koje se provlači zapravo i ranije jer od samog početka otkad sam došla zapravo se govorilo o tome kako osobama sa oštećenjem vida je potrebno doplatak povećati. Znači, to nije pitanje od sad već doista od puno, puno ranije i od ranijeg razdoblja i željela bi reći da inkluzivni dodatak je zapravo pravo koje bi trebalo i koje mora biti sagledano sa svih područja. Ono nije pitanje socijalne skrbi, nego je pitanje doista i ministarstva znači koje će odnosit se na rad i zapošljavanje i na područje mirovinskog i na područje zdravstva, obrazovanja itd. jer zapravo ti troškovi koji proizlaze iz invaliditeta su oni koji čine razliku između osobe sa i bez invaliditeta. Jedna osoba koja radi i koja je u radnom odnosu, a koja je s invaliditetom ima daleko veće troškove nego što je ona osoba koja je bez invaliditeta, isto tako i one koja se obrazuje i ona koja je u ustanovi smještena u ustanovi socijalne skrbi ili nekom drugom obliku boravka, obrazovanja i slično. Što je veća aktivnost osobe s invaliditetom to su njezini troškovi života veći, ali ne samo pitanja troškova života kao što kače sve druge osobe već doista po pitanju samog invaliditeta. I u tom dijelu će to biti jedan možemo reći i je izuzetno veliki zahvat i upravo iz tog razloga zato to traje. Od samog početka sam uključena u taj dio i iz raznoraznih razloga i moram reći da kada je bilo u pitanju kada se razmatralo i kada je bilo skoro donošenje i započeta je bila analiza različitih prava upravo na inicijativu našeg pravobraniteljstva mi smo bili prvi ti koji smo blokirali nastavak uopće da se na taj način radi kao što se krenulo jer se planiralo objediniti sva prava iz sustava socijalne skrbi i onda podvuć crta i vidjet kolika su to sredstva itd. Mislim da treba sagledati da puno prava trenutnih zadiru u različita područja, a koja nisu pravilno i financijska sredstva koja nisu pravilno raspoređena niti pravedno. Ima nekih osoba koje misle da trebaju imati jednaka prava svi. ne mogu imati svi jednaka prava niti u svim sustavima jer su oštećenja različita, posljedice su različite, preostale sposobnosti su različite i kada pogledate dvoje djece s teškoćama ili dvije odrasle osobe s invaliditetom, a da imaju jednako oštećenje ono nema iste preostale sposobnosti i treba gledati pravo svakog pojedinca prema njegovim individualnim potrebama. Dokle god mi ne budemo kroz sustav tako gledali, mi ćemo imati jedan poprilično veliki kaos jer će se reći da se osoba s invaliditetom troši toliko i toliko novaca, a kada se napravi suštinska analiza i ovo što je gospodin Sinčić rekao, dokle mi nemamo kvalitetno istraživanje i kvalitetnu temeljnu podlogu za nekakav zakon i on što svi stalno govorimo o toj financijskoj učinkovitosti odnosno procjeni troškova koji će proizaći iz toga, dotle neće biti niti dobrih zakona, a onda niti njegove primjene. Zakon o inkluzivnom dodatku je izuzetno važan, važno je donošenje Zakona o asistentima, bez obzira da li će se zvati zakon o asistenciji, asistentima ili nekom drugom obliku jer mi moramo osigurati adekvatnu podršku i podmirivanje troškova koji proizlaze iz invaliditeta za svaku osobu ali ovisno o njezinoj individualnoj potrebi i o njezinom pravu kao pojedincu. Još bih samo željela reć prije završetka ove replike da je važno da u terminologiji koristite osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju jer vidim da se i dalje zaboravlja, da zapravo Sheratonskom deklaracijom od 2003. je doneseno da se takvi nazivi koriste od strane i akademika i od strane osoba s invaliditetom pa molim da uvažite ta dva termina za daljnju komunikaciju.

Poštovana pravobraniteljice gospođo Slonjšak. Zapravo mi često razgovarali o ovome pogotovo o Zakonu o inkluzivnom dodatku i tada prijedlog zakona o inkluzivnom dodatku za osobe s invaliditetom bio je u potpunosti u suprotnosti sa predviđenom svrhom tog navedenog prava. Misli se i na naknade i na usluge koje osobe s invaliditetom ostvaruju u različitim sustavima i to je bitno reći po različitim sustavima, što bi značilo objedinjavanje svih financijskih sredstava koja su na različitim pozicijama u državnom proračunu osiguravaju za pojedina ministarstva i državna tijela. Zašto to govorim? Vi ste možda na kraju rekli da osoba s invaliditetom sa istim stupnjem ili postotkom invaliditeta u ovom slučaju slikovito to možemo reći tako, vi imati kvadriplegiju, moj kolega ima paraplegiju osoba je sa 100%-tnim invaliditetom, ali ne sa istim stupnjem njege. Dakle tada smo govorili o tome, mislim da se taj dio treba urediti u RH, to je jedno. I drugo, vama je poznata činjenica da u ovom trenutku u RH postoji registrirano oko 507.432 osoba s invaliditetom.

Pa evo samo bih željela reći da 12% stanovništva RH ima određena oštećenja i ostvaruju određena prava iz različitih sustava, međutim kada govorimo o pojedinim propisima, pojedinim zakonima i ono što sam naglasila, nije svih tih 500 tisuća osoba isto niti oni imaju ista oštećenja, niti oni imaju iste posljedice pa tako isto ne trebaju imati i nemaju sva ista prava. I u tom segmentu kada se radi neka analiza mi ne možemo onda reć e ovaj zakon će ne znam koštati toliko i toliko, a odnosit će se na 500 tisuća osoba. Ne, neće se odnositi na 500 tisuća odnosit će se na određenu grupaciju unutar tih 500 tisuća, a ovisno o potrebama individualnim procjenama tih osoba odnosno propisa. Ono što je jako važno naglasiti isto tako da sve osobe s invaliditetom nisu siromašne, isto tako jako je veliki broj onih koji su siromašni. I u tom dijelu treba razlučiti socijalne naknade od naknada sa osnova invaliditeta jer Zakon o socijalnoj skrbi mora u tom dijelu imati jasnu distinkciju između da li je osobna invalidnina socijalna naknada ili je ona naknada koja služi za troškove za uključivanje u zajednicu dok ne donesemo inkluzivni dodatak. Mislim da u tom segmentu treba to jasno razlučiti.

Sada prelazimo na drugi klub zastupnika, to je MOST Nezavisnih lista i poštovana zastupnica Ines Strenja-Linić.

Vrlo opsežno Izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom na 362 još jednom je ukazalo na cijeli niz kršenja prava osoba sa invaliditetom koji se i dalje kontinuirano dešavaju u našoj zemlji, predstavlja ozbiljan materijal koji nadređeni trebaju dobro iščitavati i napraviti hitne hodograme aktivnosti kako bi se krenulo sa otklanjanjem nedostataka koji se očito iz godine u godinu nastavljaju.

I dalje je najveći problem praksa da se jedna osoba poziva na preglede u svrhu vještačenja onoliko puta koliko prava zahtjeva u pojedinim sustavima što generira opravdano nezadovoljstvo tih osoba, njihovih roditelja i udruga budući da je namjera da se izbjegnu višekratna vještačenja bila razlog i uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

I očekujem da nadležno ministarstvo na kraju prilagodi tu uredbu. O čemu se radi? Mi smo imali nedavno i tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o osobama sa invaliditetom i o njihovim mogućnostima zapošljavanja gdje je bila prisutna i ravnateljica koja je priznala da još uvijek postoje problemi i da se oni otklanjaju. Ali postupci i vještačenja koji traju po godinu i pol i više dana ozbiljno krše prava osoba sa invaliditetom i ne rješavanje po zahtjevima za priznavanje prava u razumnom roku je apsolutno nedopustivo. Dakle potrebno je hitno unaprijediti rad Jedinstvenog tijela vještačenja posebice neujednačenost unutar Hrvatske što stvara još veću konfuziju. Posebno je primijećeno u Slavoniji odnosno za Osijek i rečeno je, obećano je da će radna skupina ići i da će raditi na edukaciji i vještaka i da će pokušati promijeniti određene prakse koje su tamo kontinuirano prisutne i to je i ono što još više zbunjuje same znači osobe sa invaliditetom da će u Rijeci apsolutno za jednu dijagnozu dobiti jedan nalaz a u Osijeku to neće dobiti ili će uvijek dobiti odbijenicu za nekakvu rehabilitaciju a ili samo 2 tjedna posebno osobe oboljele od multipla skleroze dobiju uvijek samo 2 tjedna rehabilitacije dok je negdje uobičajeno 3 tjedna, prije smo imali što je tim osobama zbog kontinuiteta i održavanja njihovog stanja potrebno barem dva puta po 3 tjedna godišnje. Dakle osobito je potrebno podići stručne kompetencije vještaka i napokon bez obzira što nemamo liječnika to se može osnažiti, može, trajnom edukacijom, tamo rade osobe koje nisu za sve segmente vještačenja osposobljene ali se to može svima onima koji su u sustavu zdravstva i koji mogu na neki način pomoći da ta edukacija dođe na jednu određenu razinu i napokon je potrebno otkloniti i organizacijske teškoće. Dakle namjera je bila dobra ali još uvijek taj sustav možda je najviše od toga onaj koji najviše šteka. Ja bih se samo na jedan segment koji je meni dosta blizak u ovom izvješću koje je vrlo opsežno osvrnula a to je smještaj osoba u obiteljske domove i udomiteljstvo. Zato što sam kao neurolog godinama suočena sa situacijom da osobe koje trebaju trajni smještaj na kraju miču se iz zajednice i miču se iz našeg vidokruga i time na neki način postaju osobe koje možda ono što se s njima dešava ne mogu ni uputiti svoj vapaj niti izreći na koji način su tretirana i mi ni ne znamo zapravo kako bi im trebalo pomoći. Znamo sada jer je istraživanje napravljeno, ali evo ja ću samo pročitati par rečenica kako oni to opisuju. Obroci su im oskudni a repete ne mogu dobiti pa često gladuju, tuširaju se jednom tjedno ako je gazda dobre volje. Ako požele otići na wc moraju pitati za dopuštenje. Najčešće ih drže zaključane kako im ne bi smetali, zabranjuju im mobitel, Internet i televiziju, nije rijetkost ni da budu prema njima fizički nasilni ako nisu poslušali naredbu, nemaju se kome požaliti niti kamo otići. To je svjedočenje iz jednog obiteljskog doma gdje smještaju osobe sa invaliditetom i osobe sa mentalnim poteškoćama. Dakle sve ovo što sam ja rekla nije atmosfera nekog zloglasnog zatvora ili radnog logora, sve ovo je stvarnost koju svaki dan proživljava jedan dio ovih osoba o kojima država treba brinuti kroz sustav udomiteljskih obitelji i obiteljskih domova. To su ljudi koje je obitelj zbog njihovog stanja, nije mogla se o njima brinuti a neki niti nemaju svoju obitelj. O ovim uvjetima u kojima žive do sada nije se znalo mnogo a vjerojatno se ne bi ni znalo da nije napravljano osim sporadičnih opisa kada se desi u tim domovima i nekakvi značajniji propusti pa mora intervenirati i policija. Ali vjerojatno se ne bi ni znalo da nije na inicijativu pravobraniteljice troje profesora sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu odlučila provesti prvo hrvatsko istraživanje s tom temom. Bila sam na predstavljaju te knjižice i rezultati su bili poražavajući. I pokazuju da stotine osoba svakodnevno trpi verbalno i fizičko nasilje. Najčešće je riječ o osobama sa mentalnim i intelektualnim teškoćama koje se ne mogu same izboriti za sebe i država za njihov smještaj izdvaja od 1600 do 2300 kuna po osobi, a taj novac odlazi udomiteljima. U čemu je problem? Problem je u tome što će svaka županija moći ući u takve obiteljske domove i vidjet da li odgovara tehničkim uvjetima, ali neće moći izvršiti nadzor. Ministarstvo ima koliko, ja mislim dva ili tri tima koje bi trebalo po 500 lokacija obići. Dakle, ne mogu obići, ne obilaze praktički nikoga. I te osobe su tamo maknute od našeg vidokruga i sve ovo proživljavaju. Dakle, sve dok usluge u zajednici ne budu dostupne osobe sa invaliditetom i dalje će se smještavati daleko od naših očiju u institucije, u domove socijalne skrbi i bolnice, udomiteljske obitelji i obiteljske domove. Dakle, usluga u zajednici je ključna, ali jedan dio morat će biti smješten u takve institucije. Ali tu je naša obaveza, obveza i ministarstva i obaveza onih koji moraju napisati dobre uredbe i dobre zakone da se nadzor nad tim institucijama apsolutno mora provoditi. Ono što sad vidimo to je za nas kao društvo poražavajuće. Nisu svi domovi takvi, ali na žalost većina je takvih. Dakle, usmjerenost na socijalnu integraciju i neovisno življenje osoba sa invaliditetom za što smo se opredijelili posljednjih godina doveo je do snažnog razvoja deinstitucionalizacije ali nije. Sve ono što je trebalo pratiti tu deinstitucionalizaciju nije se dovoljno razvilo. I mi danas jednostavno imamo situaciju da nedostatak znači stambenih kapaciteta i profesionalne podrške smo riješili na ovaj način. Ali nakon toga smo dobili obiteljske domove u kojima danas imamo osobe koje trpe. I to je pravobraniteljica dobro izanalizirala u ovom svom izvješću vrlo opsežno i ukazala na određene segmente. Vidjela sam da je to u samom svom uvodnom dijelu zapravo o tome i progovorila, a to je prvenstveno znači ograničena im je sloboda kretanja i aktivno provođenje slobodnog vremena. Neki imaju kompletno praksu ograničavanja kretanja izvan doma pravdajući se sklonosti konzumiranju alkohola itd. Većinom u nekim domovima postoji potpuna zabrana kontakta korisnika s njihovim obiteljima ili se obitelji moraju dobro najaviti prije nego što će doći. Zabranjeno im je korištenje mobitela sa obrazloženjem da će inače uznemiravati svoje obitelji itd. Zatim je primijećeno da osobe, znači individualno raspolaganje sredstvima za osobnu potrebu korisnika isto tako je ograničeno kao što im je striktno određeno kad idu na spavanje, koliko puta i kada se mogu kupati. Što se tiče imovinskih prava takvih osoba također je sustavno premalo vođena briga i te osobe jednostavno su u situaciji da ne mogu na prikladan način raspolagat sa svojom imovinom. I nadam se da će ovim novim zakonskim rješenjima se i onemogućiti zapravo da njihovom imovinom netko tko će bit njihov skrbnik može raspolagati, jer je tu primijećeno jako puno zlouporaba. Vi trebate osim medicinskih sestara i njegovatelja imati i stručne osobe koje će zapravo moći provoditi i rehabilitaciju takvih osoba. U većini slučajeva to se ne dešava. I dakle, smještaj dakle u obiteljski dom za ovu kategoriju korisnika trebao bi nadzirati ono što ja smatram prvenstveno centri za socijalnu skrb koji će procjenu da li je takav smještaj potreban učiniti samo ukoliko je to posljednji izbor. Ali isto tako i pratiti sve što se dalje dešava sa tim korisnikom imati pravo kompletnog nadzora. Danas obiteljski domovi zapravo se mogu vrlo lako osnovati i to je u biti problem, jer mislim da zbog toga su i profesionalno apsolutno potkapacitirani. Dakle, oni su, obiteljski domovi su ustanove koje skrbe od 5 do 20 osoba, jer oni koji skrbe do 4 osobe smatraju se udomiteljem. Za osnivanje doma neophodno je da predstavnik ustanove bude nezaposlena osoba, da ima završenu srednju školu, ima zdravstvenu sposobnost i da je državljan RH. Nije neophodno imati ni vlastitu nekretninu za obavljanje ovog posla već samo ugovor o najmu, pa se mnogi odlučuju da unajme kuće i tu smjeste svoje korisnike.

Možete zamisliti ukoliko se radi sa osobama sa mentalnim poteškoćama.

Dakle, domovi naravno da trebaju biti rješenje u određenim slučajevima, ali domovi koji će biti dobro kontrolirani od ove zemlje. Isto tako problem je i sa udomiteljstvom. Dakle, stručnjaci, sami stručnjaci navode da je udomiteljstvo najnepoželjniji oblik smještaja odraslih osoba sa invaliditetom jer zbog svog ustroja i neuređenosti onemogućuje realizaciju mnogih ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Ne postoje standardi kvaliteta udomiteljstva. Udomitelj može biti praktički svatko, a radi se ponekad o osobama koje imaju zbilja ozbiljne zdravstvene poteškoće, a same udomljene osobe su zapravo jasno izrekle da se ne poštuju njihova prava, prvenstveno prava na izbor udomiteljske obitelji i izbor mjesta stanovanja. Zamislite osobu koja je prisiljena biti smještena u jednu takvu ustanovu koja je cijeli život živjela u jednoj okolici Rijeke pošto u Rijeci i u okolici nije baš razvijena ta praksa udomitelja, onda je iz mjesta u kojem je imao svoje prijatelje, ljudima s kojima je radio nekakvu daljnju rodbinu, jednu zajednicu u kojoj je ipak određeni broj godina živio u toj zajednici, poznaje mentalitet i to premjestite takvu osobu u neko slavonsko mjesto u nekakvo selo, gdje niti pozna onoga tko ga je primio, niti osobe s kojima će dijeliti tu neku malu sobicu i tamo će dočekati kraj svog života. To je prestrašno, a to je svakodnevnica dakle sve to je u ovoj publikaciji jasno rečeno, drago mi je da je napravljena i apsolutno se slažem s gospodinom Sinčićem da daleko premalo imamo istraživanja koja moraju rezultirati i nekakvim promjenama u odnosu prema osobama s invaliditetom. Dakle klub Most-a nezavisnih lista podržat će ovo izvješće. Zahvaljujem pravobraniteljici koja je vrlo dubiozno i ove godine obrazložila stanje po pitanju prema osobama s invaliditetom.

Zahvaljujem se zastupnici STrenji-Linić. Za repliku se prvi javio zastupnik Mrsić. Izvolite. Hvala lijepo. Bili ste dio vlade 2016. godine kada je tadašnja ministrica Šikić željela zatvoriti Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i to vrijeme kada se zavod sam po sebi počinjao dizati jer je osnovan od nule je izgubljeno dragocjeno vrijeme da se podigne razina vještačenja u samom zavodu. Ono što je dobro da taj zavod nastavlja dalje raditi, što je dobro da smo konačno vještake podigli na onu razinu na koju trebaju biti, dakle to je jedna posebna struka koja zahtijeva još daljnji razvoj i vjerojatno ćemo negdje u budućnosti imati posebnu specijalizaciju za one koji se bave vještačenjem jer sada se vještačenjem bave kolege različitih specijalnosti, ali to je jedna zasebna struka koja je izuzetno važna. I ono što je dobro da konačno imamo tijelo gdje se dobiva jedinstveno mišljenje koje se onda može upotrijebiti u svim dijelovima sustava. Ono što nije dobro, da još uvijek imamo razlike u invalidnosti, ovisno o tome da li ste u statusu branitelja ili ste invalidnost ocjenjujete, a da niste bili branitelj jer izgubljena ruka je isto bez obzira gdje i kada se to desilo, izgubljena noga je isto što se tiče invalidnost bez obzira gdje se to desilo. I nadam se da će u budućnosti i ovaj zavod doprinijeti do toga da te nejednakosti ispravimo i da svi budemo jednaki pred zakonom.

Ali mislim isto tako da je protok vremena bio predug da bi tek sada krenuli sa aktivnom edukacijom onih koji vještače. Nemojmo ponovo uzimati u usta branitelje, branitelji će imati unutar tog centra posebne vještake koji će vještačiti kompleksno sve ono što je potrebno kako bi se ubrzao taj proces, ali proces treba biti jednak za sve i to isto tako smatram.

Neprihvatljivo je da za svako svoje pravo se mora pojedinačno ponovno doći tamo. Dovoljno je liječnika sudskih vještaka koji ne rade pri jedinstvenom tijelu vještačenja, ja sam isto sudski vještak, postoji jako puno liječnika koji mogu pridonijeti edukciji onih koji tamo rade i to se je već do sada moglo upotrijebiti. A mi sada dolazimo u situaciju da nakon što godinu, dvije je problem sa Osijekom, sada se kreće u edukaciju onih vještaka koji kontinuirano su kršili određena prava osoba s invaliditetom. To sam htjela reći. Dakle namjera je bila dobra, ali tri godine čekati apsolutno je neprihvatljivo da bi sada u toku pokušali mijenjati, educirati one koji tamo rade. Bilo je sasvim logično da će netko tko je radio određene procjene invaliditeta za starije osobe biti neprikladni da rade procjenu jednog dojenčeta koje je rođeno kao dijete sa određenim invaliditetom i poteškoćama, ali za to su mogli uzeti vanjske vještake. Hvala. Pa kolegice vi ste u svom izlaganju spomenuli već toliko nadaleko poznato jedinstveno tijelo vještačenja. Točno je, ja se s vama slažem kako je s njim bilo velikih problema od njegovog samog osnutka u okviru Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ali bih voljela i zato to moram ovdje reći da se zna koji je bio prvi i osnovni razlog zašto jedinstveno tijelo nije moglo profunkcionirati. Nedostatak vještaka, nedostatak ljudi koji nisu željeli ići raditi u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a zakonom osnovnim im tada nije bilo omogućeno zavodu da zaposli vještake na ugovor o djelu. Kada se je taj zakon promijenio i situacija se počela mijenjati. Evo ja s radošću mogu reći danas da je broj neriješenih predmeta pao ispod 40 tisuća negdje oko 36 tisuća i od kada je evo u zadnjih dva, tri mjeseca izuzetno velik napredak u rješavanju broja predmeta. Vjerujem da ćemo konačno riješiti sve predmete i da će vještačenje u svim segmentima, dakle, djeci s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom nakon donošenja i ovog novog zakona koji je sad au izmjenama, izmjena i dopuna da ćemo konačno zavodu dati mogućnost da utvrđuje invaliditet. Poštovana zastupnice, to je ono što sam zapravo htjela reći, dakle na 31.122016. bilo je 40000 predmeta sada smo u 10. mj. ove godine 4000 manje. Dakle, to je još uvijek daleko previše osoba koje dok ne dobiju to rješenje ne mogu ostvariti svoja prava. Trebalo je daleko ranije krenuti u izmjene zakona i riješiti to na način da se ekipiraju sa sudskim vještacima i sa svim onim vještacima koji se mogu upotrijebiti, a koji postoje unutar zdravstvenog sustava. Jer i oni koji su bili vještaci unutar tog centra nisu bili iskapicitirani i dovoljno stručni da mogu vještačiti sve vrste oštećenja koje su odjednom došle. Jer smo sve stavili na jedno mjesto, al onda je to trebalo puno ranije krenuti u reorganizaciju, kako bi se to učinilo. Ja mislim da se bez obzira koliko oni radili, mislim da ova brzina će dovesti do toga, da ćemo mi, jer pristižu novi predmeti do nove godine ponovno imati 40000 pa ćemo ih onda smanjivati sljedeće godine. Za repliku se javila zastupnica Opačić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Strenja Linić, kad ste govorili o ovom jedinstvenom tijelu vještačenju, mislim da bi trebalo i dalje koristiti i vašu poziciju kroz odbor matični da se vrši pritisak na to tijelo, da doista napravi ono zbog čega je i ustanovljeno, a to je da imaju jedinstvenu metodologiju i procjenu stupnja invalidnosti i da doista za svako oštećenje imaju na kraju i jednako rješenje, bez obzira gdje se osoba nalazila u Varaždinu, Osijeku ili bilo kojem drugom mjestu. A kada je u pitanju smještaj ljudi u udomiteljstvu mislim da i dalje da je najbolji smještaj u stambene zajednice, gdje ljudi žive u normalnim uvjetima, gdje sami kuhaju, sami peru, sami čiste, odlaze u kino, dakle, žive potpuno jedan normalni život, uz pomoć asistenata, za to se sada mogu dobiti sredstva iz europskih fondova, jer EU podupire tu vrstu te transformacije domova. Dakle, u vrijeme naše Vlade negdje oko 500 ljudi iz domova je izmješteno u stambene zajednice, 3 doma su zatvorene, mislim da se tim treba naprosto dalje nastaviti. Što se tiče udomiteljskih i privatnih domova, ja se s vama slažem, tu je preslabi nadzor, zbog toga što nema dovoljno ljudi u inspekciji. Ovaj broj ljudi koji radi naprosto ne stigne sve u sustavu koji ima preko 7000 zaposlenih i ne znam koliko 10000 ljudi koji su smješteni u određenim ustanovama i domovima. Dakle, ne možemo ukidati tu vrstu smještaja, ali mu treba pojačati nadzor. I mi smo npr. zatvorili Đakovačku breznicu, jedan od privatnih domova u kojima su ljudi živjeli puno gore od ovoga što ste vi ovdje naveli i nažalost u vrlo neljudskim uvjetima. Takvih najvjerojatnije uvjeta u puno manjim domovima ima i u ovom trenutku, ali reagira se i inspekcija može reagirati samo po dojavi, jer nažalost, nema ih dovoljno da rade sustavnu kontrolu. Poštovana zastupnice, mislim da je definitivno rješenje u decentralizaciji nadzora i da to moramo spustiti na jednu razinu, da kao što kažem, županije neće biti nadležne samo da razmišljaju o minimalno tehničkim uvjetima, da bi dom bio otvoren i da može funkcionirati, već i nadzora nad onim što se zapravo pruža unutar tog doma, jer ukoliko se tamo smještaj osobe koje su oboljele ili nakon moždanog udara, nakon nekakve traume, ili osobe sa invaliditetom ili sa intelektualnim poteškoćama tamo itekako treba dobar stručni medicinski nadzor koji će vidjeti u kakvim uvjetima su te osobe. Vjerujte mi vrlo često bismo kroz iglene uši izvukli pacijenta nakon teškog moždanog udara, nakon možda i mjesec dana ležanja na klinici, da bi nakon možda nekoliko dana, pogotovo ako su visoke temperature, takav pacijent vraćen poremećenog stanja svijesti … [[Govornik se ne razumije.]] i shvatili bismo zapravo da smo ga samo isporučili u nekakav dom, gdje je došao, gdje nije imao nikakvu adekvatnu skrb, gdje zapravo, njegova obitelj nije imala pristupa da može vidjeti što se dešava, dok ne bi taj pacijent, dok ne bi na kraju zavali hitnu i doveli ga nazad u bolnicu. To je nešto što mi ne smijemo dozvoliti ukoliko želimo biti civilizirano društvo koje se brine o svojim najranjivijim članovima, a to su osobe s invaliditetom, djeca sa poteškoćama u razvoju i svi oni koji zapravo ne mogu dovoljno glasno reći i izreći koliko mi je teško, koliko mi treba pomoć, mi smo ti koji trebamo o tome voditi računa. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Strenja Linić govorili ste o jedinstvenom tijelu vještačenja i zapravo ono što je rekla prethodno kolegica Opačić, ja bi se složio s tim i način na koji je to zamišljeno, mislim da je to dobro zamišljeno, ali što je izostalo? Izostale su temeljite analize, izostale su pripreme vještaka koji zapravo nisu mogli uvrstiti sve vrste vještačenje i dogodio se veliki broj predmeta.

I to nije bilo dobro, da se temeljitije pripremilo, mislim da bi to bilo u redu. Onda ste se nadovezali u svojoj raspravi vezano za udomiteljstvo i smještaj u obiteljskim domovima. Drago mi je da ste o tome govorili, kazali ste jedan primjer iz Rijeke kako to izgleda kako se nekoga iz jedne razine prebaci u drugu sredinu. No, problem deinstitucionalizacije, odnosno, pojam same deinstitucionalizacije na oko izgleda plemenit. I on je sigurno dobar. Ali, se tu trebalo pristupiti jako jako oprezno. Mi jesmo tada započeli sa projektima deinstitucionalizacije, ali samo navesti ću vam jedan primjer zbog kratkoće vremena. Vi ste liječnica. Primjerice u Centru Stančić izmjestiti u neke stambene zajednice. To znači da nemaju skrb, to znači da je ta skrb loša, to znači da nije dobro. Neke od udruga civilnih u našem društvu iskoristili su kroz opens society i … [[Govornik se ne razumije.]] određena sredstva kako bi mogli raditi u tim stvarima. To se pokazalo jako loše. Na žalost mi ćemo morati preuzimati te osobe. Nećemo imati dovoljno sredstava, a gasimo zapravo takve centre kao što su Stančić koji su nužni [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] i potrebni koje trebamo jačati. Odgovor na repliku zastupnica Strenja Linić. Gospodine Babić drago mi je da ste to rekli jer sam ja s tim jako dobro upoznata i potpuno ste u pravu. Dakle, mi smo išli na brzinu ići na deinstitucionalizaciju osoba koje su ipak godinama kao osobe sa teškim invaliditetom funkcionirale unutar nekih ustanova u nekakve stanove u kojima su vjerujte mi, svaka čast svakome osobe sa nekakvom minimalnom srednjom školom, dakle frizerke, prodavačice imale nekakvu kratku edukaciju i ubačene su u stanove u kojima je pet osoba sa intelektualnim poteškoćama potpuno izmještena bez nekog tko će se brinut o njihovim aktivnostima, bez nekog tko može zbilja pratiti jer neki od njih imaju i epileptičke napadaje i druge teške kronične bolesti. I onda dolazite u situaciju da iz Soroševe fondacije plaćen takav stan i kad nestanu ti novci mora na primjer grad Rijeka preuzeti brigu i pronaći takav stan i počet financirati. A ustanova u kojoj su oni ipak imali svoje prijatelje, ljude s kojima se druže, nekakve kontinuirane aktivnosti te ustanove se gase. To je problem, a onda imamo znači takvu deinstitucionalizaciju, a onda imamo institucionalizaciju djece bez roditeljske skrbi, pa onda možemo se pohvaliti da imamo ogroman broj dječjih domova u koje mičemo djecu u dječje domove i imamo više dječjih domova nego, 10 puta više dječjih domova po glavi stanovnika nego u jednoj Njemačkoj i djecu stavljamo u domove namjesto da idemo apsolutno odmah u udomljavanje. A starije osobe deinstitucionaliziramo koje zbilja puno bolju skrb pogotovo sa težim invaliditetom imali unutar jedne takve ustanove. Mi smo potpuno krenuli ono što je zapravo potrebno i to je ono, na tom tragu zapravo ću se i ja boriti i zalagati u svom daljnjem radu.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena kolegice Strenja Linić i tijekom ovih replika puno je toga rečeno što sam ja mislio. Čisto na početku, dakle ne osobe sa mentalnim poteškoćama nego osobe sa duševnim smetnjama. Dakle, to je termin koji preporučamo da se koristi s obzirom da je Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama. Proteklih godina se puno toga napravilo i izmjenama Zakona o udomiteljstvu iz 2011. i 2012., deinstitucionalizacija je svakako potrebna, ali deinstitucionalizacija ne znači nužno gašenje institucija. Jer na žalost imamo posebno teške slučajeve kojima je potrebna institucionalna skrb. To naravno nužno sa sobom ako povlačimo analogiju recimo sa psihijatrijskim bolnicama to nosi do redukcije broja kreveta. Dakle, u ovome trenutku u Klinici za psihijatriju Vrapče ako se ukine 200 kreveta neće se ništa značajno dogodit u pitanju zaštite osoba sa duševnim smetnjama. Dakle, institut oduzimanja poslovne sposobnosti u ovome trenutku je vrlo, vrlo rijetko da će bit potpuno oduzimanje poslovne sposobnosti. To su sve pomaci na bolje koje treba naglasiti. Ja radim 15 godina svakodnevno sa udomiteljskim obiteljima i mogu vam reći da velika većina skrbi kvalitetno. E sad, ono što je kolegica Opačić rekla, pitanje inspekcije, pitanje nadzora, licence za udomiteljstvo se daju u trajanju od 5 godina. Centar može oduzeti tu licencu, ali je isto tako pitanje nadzornih mehanizama od strane nadležnog ministarstva, a možda će to biti u okviru Glavnog državnog inspektorata. To je nešto, dakle vi u zakonu, sadašnjem Zakonu o udomiteljstvu uopće nemate predviđeno nadzor na taj način od strane nadležnog ministarstva. Dakle, kao što se govori o profesionalizaciji udomiteljstva i opet je pitanje, dakle udomiteljstvo da u kojem opsegu.

Izvjestiteljica je uzela riječ 5 minuta. Pa evo samo bih ukratko željela reći da na nikome od nas zapravo nije da odlučujemo šta je najbolje za osobu koju smještavamo. Mislim da za sve to treba ipak pitati samu tu osobu i svakog od nas. Mislim da svi mi želimo biti pitani gdje ćemo živjeti, kako ćemo živjeti i na koji način ćemo živjeti. Ono što je gospođa Strenja Linić u jednom segmentu rekla da mnoge osobe koje žive danas u institucijama nisu pitane gdje žele živjeti i da li je njihov izbor da žele živjet u toj ustanovi. A i onda kada pokažu inicijativu da bi željele izaći iz te ustanove imamo situaciju da nemamo uslugu u zajednici ni u onoj od kud je ona došla, a niti da bi na neki ili bilo koji način zadovoljili upravo tu njezinu potrebu, želju, volju i slično, a kamoli da bi one bile rehabilitirane u toj zajednici ili da bi mogle bavit se nekim određenim aktivnostima. Mi moramo reći da u ustanovama nisu smještene samo starije osobe, nego je doista jedan značajan broj osoba koje su u vrlo aktivnoj, radno aktivnoj dobi tako da i različitih oštećenja i ne govorimo samo o osobama sa duševnim smetnjama ili psihosocijalnim invaliditetom, već govorimo i sa osobama sa tjelesnim invaliditetom, ali isto tako i o osobama sa intelektualnim teškoćama različitih aspekata. Stoga opet vraćam se na pravo pojedinca, na pravo na izbor, RH je potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, odredila se za smještaj oblika onako kako je prema pravu na izbor prema pravu pojedinca i molim da se u tom djelu odredimo, da ipak te osobe trebaju biti pitane za ono što se s njima bude dešavalo i njihova budućnost odredila. Ono što sam naglasila u svom uvodu, mnoge od njih danas preživljavaju u tim ustanovama i one se zapravo čuvaju a ne da zapravo žive pun život. Što se tiče djela vezano za inspekcije, mi imali tu i sastanke itd., nakon ove publikacije kada je objavljena i donesena, i moram reći da ono što ste i sami vi rekli, ministarstvo, centri za socijalnu skrb, oni zapravo nemaju način niti vrstu nadzora inspekcije takvu da se kontroliraju zapravo povrede prava tih osoba i kako i na koji način oni žive, već doista ti tehnički uvjeti i neke određeni drugi segmenti vezani za financije, nepravilnosti itd. Izrazito je mali broj osoba koje se bave inspekcijom, ono što je rekla gospođa Strenja-Linić u Ministarstvu demografije, to je nekakvih 2, 3 tima, to je oko petnaestak osoba koje doista ne mogu pokriti sve problem i sve ono što proizlazi iz različitih oblika skrbi. U tom segmentu opet se vraćam na početak i kažem da nedostaje kadrovskog kapaciteta iako govorimo o zabrani zapošljavanja, mislim da se u ovom segmentu treba otvoriti mogućnost kadroviranja jer jednostavno nemamo adekvatni nadzor niti ukazivanje na sankcije i provođenje navedenih sankcija kako bi osobe sa invaliditetom doista bile najkvalitetnije i najbolje smještene prema vlastitom izboru.

Ovo je poštovana pravobraniteljice, jako bitno što ste na kraju rekli iako ste na početku, moram reći da nisam razumio kako bi to osoba sa invaliditetom u slučaju da može birati između udomiteljske obitelji i ostanka u toj instituciji, to razumijem, ali imate onih koji to ne mogu, koji to ne mogu odrediti. I zadnje što ste rekli, bitno je da se kroz jedinice lokalne samouprave a u projektu deinstitucionalizacije, nitko te ljude uopće ne pita niti se s njima konzultira. To nije dobro. A preporuka možda i vama. A i dobro bi i korisno bilo za sve osobe sa invaliditetom, bilo bi možda dobro kada bi smo svi razmišljali danas u našem društvu da osobe sa invaliditetom dobiju svog povjerenika na svim razinama javne vlasti. Možda bismo onda i ovakve stvari koje vam se događaju u društvu, a vezano za poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom, daleko lakše i bolje rješavali jer bismo onda imali informaciju koja bi onda išla odozdo prema gore i sigurno bi nam pomogla. I još nešto možda što nije bilo vezano za vašu repliku, ali sam zaboravi u onoj prvoj replici reći a to je znam i razgovarao sam tada sa osobama sa invaliditetom, a to je da trebalo bi se možda nastojati stvoriti taj nasljednički fond koji bi bio jedna velika sigurnost posebice za osobe sa invaliditetom koje ostaju bez oba roditelja i znam da ih to jako boli. Hvala. Izvolite. Pa poštovana pravobraniteljice drago mi je da ste govorili o ovom udomiteljstvu odnosno transformaciji domova. Vi ste svakom ministarstvu partner pa tako ste bili partner i nama u vrijeme kada smo, ja bih rekla, ubrzali tu transformaciju domova i činjenica je da su u svakom domu za transformaciju bili stručni timovi, da nitko iz doma nije otišao bez suglasnosti stručnog tima. Stručni tim koji je s tim ljudima živio u instituciji i procjenjivao tko može živjeti u stambenoj zajednici, tko ne može, uz privolu i skrbnika i korisnika da ode u stambenu zajednicu. Oni koji se nisu mogli snaći u stambenoj zajednici, mogli su se vratiti natrag u instituciju. A institucije koje su zatvorene, morate samo to znat, kolegice i kolege, su u takvom stanju, možete to pitati kolegu vašem Marića, ministra imovine, su u takvom stanju da nitko od nas ne bi psa držao u takvim uvjetima a kamoli ljude. Prema tome, stambene zajednice su za njih bile naprosto jedno novo otkriće. Bolji i kvalitetniji život.

Izmješteni su ljudi koji su definitivno mogli živjeti u stambenim zajednicama i još jedanput bi htjela reći. Nitko nije izmješten na silu, svi su izmješteni uz razgovor. I naravno u institucijama ostaju svi oni odjeli koji moraju zbrinjavati one kojima je potrebno 24-satna skrb, tako i u Stančiću, ostali su svi oni odjeli koji moraju brinuti o ljudima koji su na kateterima, koji su puno više za medicinu, za bolnicu nego što su to za nekakvu ustanovu socijalne skrbi. Klub zastupnika SDP-a prijavio se za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnica Romana Jerković.

Klub SDP-a će naravnom podržati Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2016. godinu. Kao i obično držimo da je izvješće vrlo kvalitetno, da je detaljno i sveobuhvatno i govori o različitim aspektima života osoba sa invaliditetom koji u RH definitivno nije niti jednostavan niti bezbrižan niti lišen problema. Ovo izvješće je uvijek priča o stvarnim životnim problemima i životnim poteškoćama s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u RH i zbog kojih se obraćaju pravobraniteljici. Tko god imalo poznaje vaš rad gospođo pravobraniteljice zna da ga radite vrlo profesionalno i predano da štitite i promičete interese i prava osoba sa invaliditetom. Svih ovih godina ste na vrlo prepoznatljiv način promovirali i rad ureda i ne samo to, ostvarili ste izuzetno kvalitetnu suradnju sa svim udrugama i institucijama koje djeluju u interesu osoba sa invaliditetom. Istina, trebalo je više od 5, 6 mjeseci Vladi prošle godine da vas nakon isteka mandata ponovno imenuje na tu funkciju. Na taj način ured je ostavljen bez čelne osobe što nije dobro ali to nikako ne govori o vama, to govori više o nefunkcioniranju državnih institucija u protekloj godini. Vjerojatno nikoga iz državne administracije ne zabrinjava posebno to što su osobe sa invaliditetom bile nezadovoljne i razočarane s tom činjenicom dakle da je ured bez čelne osobe toliko vremena i što se to odrazilo i na smanjenje obraćanja Institutu pravobraniteljice za čak 20% Ovo izvješće nam govori da osobe sa invaliditetom u RH u 21. stoljeću su slabo obrazovana, uglavnom nezaposlena i najsiromašnija skupina u društvu a to ih odmah, automatizmom čini izrazito obespravljenim i socijalno ugroženim dijelom zajednice. Ne smijemo nikako zaboraviti da govorimo o 11% ukupnog stanovništva što znači da je praktički svaka 9.-ta osoba u RH osoba sa invaliditetom. I što reći nakon ovoga? Možda bi trebalo reći da politika konačno prema ovom dijelu populacije mora doživjeti ozbiljnu transformaciju. Ali pitanje je možemo li to, da li mislimo da samo ekstremno bogata država može tom dijelu populacije pružiti ono što im treba. A kada kažem ono što im treba onda mislim na ono što smatramo osnovnim ljudskim potrebama svi mi i drugi. Potreba da se obrazujemo, potreba da imamo zdravstvenu zaštitu, potreba da imamo slobodu kretanja, potreba za društvenim životom. Da li stvarno mislimo da je financijsko bogatstvo države ključan preduvjet transformacije naših politika prema osobama sa invaliditetom kako bi konačno mogli ostvariti prava koja im pripadaju? Ako to mislimo onda smo definitivno u krivu jer će u tom slučaju za promjenu politike trebati 30, 40, 50 godina možda a nitko zapravo nema toliko vremena na raspolaganju. U ruci imam izvješće, pardon nije izvješće nego mišljenje Vlade o Izvješću pravobraniteljice. Dakle 12 stranica birokratskog teksta koji je lišen rekla bih minimuma pristojnosti i razumijevanja problematike. Vidno je da se ljute, dakle autor se ljuti na izvješće pravobraniteljice i pišu o tome što je sve napravljeno u proteklom periodu. Rekla bih da je potpuno irelevantno u ovom trenutku što je napravljeno, da je puno važnije što nije napravljeno i što bi trebalo promijeniti i što bi još trebalo učiniti. I pitam se kako bi bilo kada bi Vlada ili možda ne Vlada, možda ministarstva, ili možda ne ministarstva, možda državna administracija umjesto da troše vrijeme pišući predugačka mišljenja na izvješće pravobraniteljice koje su nota bene neovisno tijelo koje smo mi Hrvatski sabor imenovali, u kojima polemiziraju sa pravobraniteljicom da razmisle što učiniti kako bi poboljšali kvalitetu života osoba sa invaliditetom, kako da im omoguće zapošljavanje, kako da im omoguće pristup obrazovanju na svim razinama, kako da stvore uvjete da svako dijete s teškoćama u razvoju ostvari pravo na zdravlje, inkluzivno obrazovanje, rehabilitaciju na području na kojem živi, za tu istu djecu osiguraju dijagnostiku, osiguraju tretmane, stručnjake, logopede, rehabilitatore, fizioterapeute itd. Zar nije nedopustivo da svega 40% djece sa najtežim invaliditetom obuhvaćeno, da je obuhvaćeno nekim uslugama u dobi od 7 godine života i to pretežno uslugama koje osiguravaju udruge. Zamislimo samo koji je to teret za roditelje, zamislimo koji je to teret za njihovu radnu sposobnost, za cijelu obitelj. Zašto Vladu npr. ne zanima činjenica da u 21. stoljeću postoje arhitekstonske barijere koje osobama sa invaliditetom onemogućavaju slobodno kretanje? Zamislite apsurda da je pravobraniteljica prošle godine zaprimila 127 pritužbi koje se odnose na povrede prava dostupnosti javnih usluga koje se provode u nepristupačnim građevinama javne namjene kao što je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, kao što je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao što su centri za socijalnu skrb. A priznati ćete to su stvarno poražavajući podaci. Znate li koliko ih je potpuno pristupačno? Ni jedan jedini, ni jedna jedina zgrada. Samo 9. Centri za socijalnu skr, od 110 znate koliko ih je pristupačno potpuno? Samo 8. I dolazimo do brojke da od 356 ovih institucija samo 17 je potpuno pristupačno. O čemu mi pričamo? A imamo zakon koji to regulira još od 2007. godine. Dakle od ukupnog broja javnih prostora pristupačno je samo 4,7%, da stvar bude još jasnija. Ali Vlada briljantnom oštrinom primjećuje u izvješću npr. na stranici 4 da pravobraniteljica koristi krive izraze visoko obrazovanje a ne i visoko školsko obrazovanje. Pa zar je to tako strašno važno? Zar to mora biti u izvješću i puniti stranice? Po meni je ovo potpuno nepotreban uradak jer nakon ovakvog mišljenja Vlade nismo ništa pametniji niti se osobe sa invaliditetom bolje osjećaju a još manje da od toga imaju neku konkretnu korist. Ili npr. na stranici 5 dobili ste dobili ste pravobraniteljice poduku o tome što je visoka ili viša stručna sprema, opet koriste krive izraze. Da do kojeg apsurda smo sve skupa doveli.

E pa nije dovoljno. Ne u 2017. godini, nije dovoljno jer to neće eksponencijalnom brzinom povećati mobilnost, zasigurno neće. Neću ni spominjati da opravdavajući se sa ovim dijelom u skladu sa odredbama važećih propisa zapravo kažete da je to u redu a nije u redu. Nije u redu, sve to skupa nije u redu jer dok taksisti odbijaju prevesti slijepu osobu, dok djeca sa invaliditetom nemaju pristup vrtićima, dok osobe sa invaliditetom nemaju pristup obrazovanju, javnim servisima, dok se teško zapošljavaju, dok postoje tolike arhitektonske barijere, dok ne postoji sustav prekvalifikacija koje bi osobama sa invaliditetom omogućile da rade, dok su toliki bez osobnih asistenata, dok je socijalna situacija osoba sa invaliditetom sve teža a udrugama koje rade posao države se smanjuju financijska sredstva, Vlada se bavi lingvističkim formama i pravopisom. Od ovoga nema apsolutno nitko koristi. Jer tako dolazimo do iznimno važnog pitanja zašto mi imamo pravobranitelje, čemu služe izvješća koja svake godine ispunjavaju stotine stranica. Je li nam onda to treba? Da podsjetim pravobraniteljica je opunomoćenik Hrvatskoga sabora, mi smo je imenovali i nama odgovara a ne Vladi niti ministarstvu. Zašto to zaboravljamo? Jer izvješće ne piše pravobraniteljica, izvješće pišu životi i sudbine osoba sa invaliditetom, očajnika koji više ne znaju što bi napravili i kome bi se obratili pa se obraćaju institutu pravobraniteljice. I kada ona progovara o njihovim problemima tada želi ukazati da politika, Vlada i ministarstva i svi mi skupa može i moraju napraviti više. A na nama je samo da priznamo da je to tako i pokušamo pružiti ruku. Jer ponekada treba samo malo, ponekad je dovoljan samo mali napor države a za njih to može značiti ogroman učinak. Ovo izvješće služi da vidimo s čime se osobe sa invaliditetom suočavaju, što ih sprječava u ostvarivanju njihovih osnovnih i ljudskih potreba koji su ključni problemi ove populacije, što ćemo učiniti da im svakodnevni život bude lakši i ljudskiji, jednostavniji i bolji. I kada ćemo konačno pravobranitelje početi doživljavati kao partnere na zajedničkom putu i sa zajedničkim ciljem? Jer ako nam cilj i zajednički put nisu, ako nam dakle nisu zajednički i cilj i put onda je netko zalutao i suvišan je. Svejedno tko je na vlasti. Ja znam replika će biti dosta i pitati ćete me a što je SDP napravio, što smo mi učinili ali to mora prestati jer onome koji nas gledaju a pogotovo osobe sa invaliditetom apsolutno ne zanima tko je sada na vlasti. Njih samo zanima da budu, da im se omogući da ostvare svoje osnovne životne potrebe. Ne traže više od toga, ne traže više od toga što mi imamo. I ured je upravo temeljem toga uputio niz preporuka državnim tijelima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i nekim drugim i fizičkim i pravnim osobama u svrhu uklanjanja predrasuda, mijenjanja stavova i mišljenja o sposobnostima i mogućnostima osoba sa invaliditetom pri čemu pravobraniteljica uvijek nudi i konkretne prijedloge kako da se poboljša njihova kvaliteta života. Nadajmo se boljim vremenima kada će vas politika doista pravobraniteljice i smatrati istinskim partnerom. Raspravu o izvješću u ime kluba SDP-a želim završiti tako što ću reći da se politika u RH prema osobama sa invaliditetom u posljednjih 10-ak godina promijenila, da se poboljšala, da je 10 godina prošlo otkada smo ratificirali konvenciju, iznimno važnu, i da se vide određeni pozitivni trendovi i napuštanje, rekla bih isključivo medicinskog modela državne politike prema politici ljudskih prava. To je važno i to je jako dobro. U tom smjeru treba i nastaviti i ima napretka i u vidljivosti osoba s invaliditetom. Tu svakako vama idu zasluge gospođo pravobraniteljice.

Kolegice Jerković u vašem izlaganju vi ste se zapravo dotakli bazične teme značaja upravo branitelja, značaja izvješća, odnosa Sabora i izvršne vlasti. Ne tako davno ovo proljeće mi smo bili sudionici donošenje jednog zakona, gdje smo se odrekli pravobraniteljice, odnosno pravobranitelja za djecu. Jednako tako smisao izvješće je ne samo da ono dobije jednu pozornost za vrijeme kad je izvješće nego i ne da Vlada iza toga govori o izvješću kakvo je, nego da napravi pomak naprijed i da to izvješće zaista kaže od zadnji put do sad smo napravili to i napraviti ćemo sljedeće. No međutim bojim se da se mi ne bavimo sadržajem, ne bavimo se onim što izvješćima piše bez obzira o kojima je riječ pa nastojimo kroz izvršnu vlast dalje biti bolji. Nego ako nam izvješće ne odgovara, ili ako nam ne odgovara ono što piše, onda se mi odričemo tog pravobranitelja, odnosno napravimo zakon i tim zakonom kažemo da će pravobranitelji biti drugačiji. Nakon onog što smo imali prilike vidjeti kasno ovo proljeće. Danas je naime i rasprava 5 kandidata se javilo za pravobranitelja pa ćemo razgovarati s njima i ovaj Sabor će predložiti tko da bude pravobranitelj za djecu. Moje pitanje cijelo vrijeme je kad i tko je sljedeći pravobranitelj, s kojim izvješćem nećemo biti zadovoljni, a ono je izvješće s terena, ono što se na trenu vidi. A nezadovoljstvo nije zato što smo mi napravili nešto pa bili bolji u odnosu na zadnje izvješće, nego zato što se ne želi napraviti ništa. Da kada bismo barem uvažavali pravobranitelja na način na koji to treba činiti. Na kraju krajeva mi smo ih imenovali, ne bez razloga. Imenovali smo ih kako bi pomogli svojim stručnošću, svojim znanjem, svojim ljudskim kvalitetama, da se riješe veliki društveni problemi, da ukazuju na te probleme. Da otvoreno o njima govori, da pozivaju na njihovo rješenje, da nude rješenje, sve ono što naši pravobranitelji rade. Hrvatski sabor dozvoljava da Vlada prima na znanje izvješće pravobranitelja kojeg smo mi postavili, kojeg smo mi imenovali. Kakav je to odnos Vlade i Hrvatskog sabora? Pa onda većina u Saboru, kako joj naloži Vlada, tako glasa o izvješću pravobranitelja, odnosno, pravobraniteljice. Da ne upotrijebim neki drugi izraz. Ja sam sigurna da smo kojim slučajem slušali upute kritike, primjedbe pravobranitelje do sada, mnoge probleme u društvu riješili, a bez velikog novca. Jel to pitanje političke pameti ili čega, ne znam. Ali neke stvari se moraju promijeniti ukoliko kao društvo želimo biti bolji i ići u boljem smjeru. Za repliku se javio zastupnik Hajduković. Hvala lijepo. Uvažena kolegice Jerković, mislim da ste jako dobro podcrtali činjenicu da ne poštujući instituciju pravobranitelja, ne poštujemo zapravo sami sebe, jer smo ih mi imenovali i oni trebaju biti naše oči i uši kao zakonodavca koji će nam pomoći da u ovom Saboru u ovom Domu donosimo rješenja, zakonska rješenja prije svega koja će pomoći našim građanima, u ovom slučaju građanima sa invaliditetom. Kada pričamo o osobama sa invaliditetom, kada pričamo o izvješćima bilo koje od naše pravobraniteljice, ne pričamo samo, pogotovo kada pričamo o osobama s invaliditetom, ne pričamo samo o ljudskim pravima, pričamo i o osnovnom ljudskom dignitetu. Govorili ste o činjenici da većina naših javnih institucija, ponovno ću reći javno, nije dostupna teško pokretnim osobama ili nepokretnim osobama. Dat ću vam samo jedan primjer, Centar za socijalnu skrb u jednom slavonskom gradu na 4 katu. Do njega vodi preko 150 stepenica, to je nemoguće svladati jednoj teško pokretnoj osobi, osobi s invaliditetom, a koja je korisnik tog centra i koja mora doći u taj centar. Govorili ste o transformaciji u politici prema ovoj populaciji i htio bih podcrtati nešto što je više stvar dobre organizacije i dobre volje nego samih novačenih sredstava. Jer ja mislim da je obrazovanje i integracija osoba s invaliditetom u njihovom vršnjačkom društvu, dakle, prije svega govorim o djecu, izuzetno bitno. I tu dolazimo do projekta pomoćnika u nastavi.

Evo mi prilike da kažem nešto pozitivno i lijepo da spomenem jedan dobar primjer, primjer grada iz kojeg dolazim. Naime, spomenuli ste pomoćnike u nastavi, prije nekih mjesec dana dogodila se svečanost potpisivanja i uručivanja ugovora u sklopu projekta poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i Rijeka je iz Europskog socijalnog fonda povukla 8,3 milijuna kuna što je izuzetno važno i primjer kako jedinica lokalne samouprave, gradovi i općine mogu učiniti jako puno i ne čekajući na pomoć države jer provedbom ovog projekta dva su benefita. S jedne strane je to podrška djeci koja će dobiti pomoć u izvršavanju svojih školskih obaveza, dakle u svako smislu a s druge strane se povećava i zapošljivost. Ovo je četvrta godina za redom da Rijeka povlači sredstva iako je sa tim projektom započela prije 8 godina. Dakle, prije 8 godina je ulagala negdje oko 3 i pol milijuna sredstava, vlastitih sredstava, time se na neki način opredijelila za inkluzivno obrazovanje.

Govoreći poštovana kolegice, o potrebama osoba sa invaliditetom, govorili ste i o drugim potrebama. Potrebama za obrazovanjem, potrebom za zdravstvenom skrbi, potrebom za radnim mjestom što je sve uvjetovano novcem. Ali postoji jedna potreba koja nije uvjetovana novcem. To je potreba za jednakošću. A kod nas osobe sa invaliditetom nisu jednakopravne. To nije dakle pitanje novca, to je pitanje morala, to je pitanje ljudskosti, to je pitanje empatije, to je pitanje srca, to je pitanje ako hoćete, razuma i inteligencije. Kod nas postoje dvije vrste osoba sa invaliditetom. Njihova invalidnost u Hrvatskoj nije jednako vrednovana. Stupanj invalidnosti nije jednako vrednovan. Kao da ljudsko oko nije oko, kao da ljudska ruka nije ruka, kao ljudska noga nije noga. Pa nečije oko vrijedi više a nečije manje. I invalidske mirovine su različite. To je pitanje pravednosti društva, to je pitanje svih nas, želimo li biti pravedni ljudi ili to ne želimo. Tada se radi o pravobraniteljici, onda mislim da je zadaća i pravobranitelja, pravobraniteljice, bilo koga, da se zauzme da ove nejednakosti nestane jer ta nejednakost je uvreda invalidima, osobama sa invaliditetom ali i uvreda svima nama, uvreda cijelom narodu. Odgovor na repliku zastupnica Jerković. Nema dobrog društva bez društvene pravednosti, o tome se teško može i treba bilo što više dodati. Trebali bi svi skupa pokazati puno više senzibiliteta za probleme naših sugrađana.

Poštovana kolegice Jerković, vidim vi ste sa dosta empatije govorili o ovome izvješću i onda ste se uhvatili mišljenja Vlade RH ali treba znati da je pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom odnosno pučki pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora i da se on uglavnom referira na tijela javne vlasti sve one nemogućnosti koje se stavljaju pred osobe sa invaliditetom i dužnosti Vlade da se očituju o tome. Činjenica da možemo govoriti sad o tome da li je bilo nekakvih lingvističkih eskapada koje možda nisu trebali biti u ovome izvješću što je manje bitno, ali vi kao znanstvenica znate da je po onoj „verba volant scripta manent“, morate ostaviti to zapisanim za sebe da se zna da se Vlada očitovala na izvješće pravobraniteljice za djecu. No nakon toga započeli smo sa replikama i onda smo počeli govoriti o pravobraniteljici za djecu i rekli smo da nećemo govoriti o Vladama SDP-a i HDZ-a. pa i vama svima onima koji su replicirali o tome, još jedno zbog ispravka netočnog navoda. Pravobraniteljica za djecu je birana po zakonu kojeg je donio SDP. I po tom istom zakonu je razriješena jer je to tako stajalo u zakonu. Dakle, vi ste ju razriješili. Kada govorite o pravobraniteljici za djecu i njenom izvješću, pa zar vam nije dovoljna izjava koju je ona na kraju rekla da preporuča djeci u Hrvatskoj da uče strane jezike i da iz ove zemlje idu što prije. Pa kud sramnije izjave o jedne pravobraniteljice za djecu? Mislim da to nije dobro, da smo birali jednu krivu osobu i da moramo jako paziti tko su pravobraniteljice u našoj domovini, oni koji bi se trebali baviti za određena prava, u ovom slučaju za prava djece.

Kolega Babić, kada smo već kod ispravka krivih navoda, onda moram i ja posegnuti za time i u svoj replici vas ispraviti. Naime, podsjetit ću vas da pravobraniteljica za djecu je na neki način smijenjena, ne na neki način smijenjena, novim zakonom koji ste donijeli svojom većinom. Prema tome, nije točno ono što ste rekli. Žalosno je da svake 4 godine kao što sam rekla, mi ponovno od toga radimo politički problem. I da ne gledamo koliko je netko stručan, koliko netko dobro radi svoj posao, već nešto drugo što ne bismo trebali. Da, još sam vam nešto htjela reći, da oko izvješća, nema nitko ništa protiv toga da Vlada daje svoje mišljenje ali to mišljenje je sada na 12, 20 stranica, 30 stranica, sve su duža i duža. I Vlada se zapravo pravda i troši energiju da objasni, opravda zašto se nešto nije napravilo a trebalo je, umjesto da energiju utroši u to da se naprave kvalitetni iskoraci i da se stvari mijenjaju na bolje. To je krivo u mišljenju Vlade. Što Vlada ima primiti na znanje? Pa nije na Vladi da prima na znanje, pa mi smo ti koji možemo, mi primamo na znanje i ocjenjujemo izvješće i rad pravobraniteljice. Na Vladi je da radi, da radi, ne drugo. Hvala vam lijepa. Pa kolegice Jerković, ja moram priznati najiskrenije da je vaša rasprava bila vrlo impresivna. I vjerujem da će mnoge osobe sa invaliditetom koje su ovo gledale reći da, tako treba govoriti. I možda bih i ja u to potpunosti povjerovala kada se ne bi sjećala smanjivanja prava osobama sa invaliditetom baš u vrijeme kada je vaša stranka bila na vlasti. Čak o tome danas nisam mislila govoriti ali jednostavno moram reći, kada je onim najugroženijim skupinama osoba sa invaliditetom uzeto 500 kuna s kojima su mogle platiti režije i dano im samo 200 kuna, dakle vaučer za struju, 300 kuna im je uzeto. Mnogi su mi rekli da je to za njih prestrašno. I kada ne bismo imali takvih slučajeva iz vladavine vaše stranke možda bismo i mi danas lakše rješavali neke probleme.

Kolegice iznimno cijenim vaš doprinos i sve ono što radite na svim razinama kako biste pomogli da se problemi koji objektivno postoje a kojih ste i sami više i bolje svjesni nego mi ostali. Dakle jako cijenim sve vaše napore i ne bih htjela biti gruba ali nema sreće u ovoj državi, nema sreće za Hrvatsku dokle god mi na ovakav način razgovaramo. Da sam ja bila ministrica nikada, nikada ne bih dirala u prava osoba sa invaliditetom, nikada to ne bih učinila. Ali koja korist od toga da raspravljamo na ovakav način što je bilo prije 2, 3 ili 6 godina. Dokle god se osvrćemo prema natrag budućnost nam je nejasna i zamagljena. I ne može na kraju krajeva to biti opravdanje za one koji su sada na vlasti, ne može to biti alibi za nečinjenje, ne može to biti alibi da se ne rade promjene na bolje jer, mislim hoćemo opet o ustašama i partizanima ili o čemu? Za repliku se javio zastupnik Hrg. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Jerković, nisam se mislio javljati za repliku ali jednostavno morao sam.

Čovjek koji je negdje sa strane gledao i nije upućen dovoljno možda u materiju bi mislio stvarno da ste vi govorili o izvješću pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Ali evidentno je bilo da ste dosta žući prolili govoreći i misleći na jedno drugo izvješće, na jednu drugu pravobraniteljicu. Javio sam vam se za repliku upravo iz tog razloga, toliko ste lijepoga rekli o osobama sa invaliditetom, toliko ste se zalagali za osobe sa invaliditetom, pa zar osobe sa invaliditetom zaslužuju da se u ime kluba jedne stranke kada se govori o Izvješću pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom da ustvari mislite na drugo izvješće i na jednu drugu pravobraniteljicu. Da li to osobe sa invaliditetom zaslužuju? A vi dobro znate o čemu ste govorili i vi dobro znate o čemu ja sada ovdje govorim. I stvarno ne treba se vraćati natrag ali ja vas stvarno pitam, ne možete vi ovdje govoriti u svoje osobno ime, govorili ste u ime kluba, govorili ste u ime stranke koju predstavljate danas ovdje u Saboru, ne možete alimentirati ono što je napravljeno prije. Jeste li pročitali kakva mišljenja je davala Vlada RH na Izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2012., 2013., 2014., 2015. Je li to izvješće bilo slično ili mišljenje slično ovom sadašnjem ili je bilo nešto drugačije? Je li davalo neka konkretna rješenja? Nije. Kolega Hrg, ja vas ništa nisam razumjela, ali stvarno, hoće li mi netko pomoći?

Cijenjena kolegice Jerković, kazali ste u svojoj raspravi kako je nužna promjena politike zapravo kojom Hrvatska treba ići u buduće. Prvenstveno vjerujem da ste mislili na politiku zapošljavanja, na politiku sustava zdravstva, ali svakako i na obrazovanu politiku, jer o tome, kako će se Hrvatska danas a pogotovo u buduće odnositi prema osobama s invaliditetom, ovisi o našem sustavu odgoja i obrazovanja i o onome kako ćemo educirati naše najmlađe da se odnose prema osobama s invaliditetom. Želim podcrtati i podsjetiti na dio jučerašnje rasprave sa saborskih odbora na kojima smo o tome razgovarali i sa samom pravobraniteljicom i kazali da moramo odrediti smjer u kojem Hrvatska želi ići i u politici prema udrugama. Nažalost, vam moram kazati da se na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu s poteškoćama i djecu s posebnim potrebama, vezanim za asistente u nastavi događa jedan veliki nered. Događa se nered jedna poplava udruga koja nažalost, niti ljudskim niti profesionalnim kapacitetima, nisu dovoljno opremljene da bi pružale usluge djeci s posebnim potrebama, da bi imala asistente u nastavi, nego im to tek biva sekundarna djelatnost tih udruga, a zapravo, samo žele potegnuti financijska sredstva iz hrvatskoga proračuna. Ne kažem da je to pravilo, to su iznimke, ali moramo voditi računa, o tome, da imamo prave udruge na natječajima i da djeci možemo pružiti adekvatnu pomoć u sustavu obrazovanja. Govorili ste i o jedinicama lokalne samouprave. Također dolazim iz Dubrovnika, koji se ovako smatra bogatijim gradom, gradom s velikim proračunom, međutim proračuni nisu uvijek ti koji određuju politiku jedinice lokalne samouprave. Određuju ih prioriteti koje te jedinice lokalne samouprave sebi zadaju, pa mogu kazati da u Dubrovniku imate novu strategiju koju mogu donijeti sve jedinicu za 2020. i više [[Upadica Petrov: Hvala, isteklo je vrijeme zastupnice.]] milijuna kuna koja se izdvaja na strategiju za osobe s invaliditetom. Hvala vam lijepo kolegica Putica što ste nas vratili na meritum stvari, hvala vam od srca. Dotaknuli ste nekoliko vrlo važnih tema. Istina je da zapravo država mora po pitanju važnijih društvenih tema imati jasnu politiku i jasnu strategiju. Kada bi je imala i nje se država, mnoge bi se stvari puno i jednostavnije riješile. Dotaknuli ste i problem zapošljava osoba s invaliditetom i to doista jest veliki problem. Ne samo zato što se osobe s invaliditetom teže zapošljavaju, već zato što one koje su zaposlene, vrlo su često zaposlene na poslovna i radnim mjestima koje apsolutno nisu adekvatni njihovoj naobrazbi, dakle njihovoj stručnoj spremi i njihovim sposobnosti i kapacitetima itd. Što se tiče jedinica lokalne samouprave da stvar je prioriteta, ali isto tako senzibiliteta. Znate ako imate senzibiliteta, onda vam to pomogne da nešto važno uđe i u prioritet. Jer mogu reći da za slučaj moga grada, evo opet se na njega vraćam, mi smo zaposlili u gradskoj upravi 12 osoba s invaliditetom, zaposlili smo jednu slijepu osobu u osnovnoj školi i jednu osobu u sa cerebralnom paralizom, u udruzi osoba sa centralnom paralizom. Zastupnica Strenja Linić, javila se za repliku. Pa htjela bih zapravo pročitati, jer očito osobe s invaliditetom pomno prate ovu našu današnju raspravu. Poruku koju sam dobila od roditelja djece koja su u centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, koja su poruka nemojmo biti gori, zadržimo barem ono što smo imali zadnjih godina, nemojmo biti gori. A njihova poruka je mi ove godine nismo dobili asistente, a radi se o slijepoj djeci sa dodatnim poteškoćama u osnovnoj školi i jako im je teško što sva ministarstva prebacuju jedni na druge, a djeca ispaštaju. Od ove školske godine smo ostali bez asistenata koji su nam prijeko potrebi jer se nalazimo u neadekvatnim uvjetima, u prostorima u Filipovićevoj 22 koji nisu prilagođeni za djecu s višestrukim oštećenjima. U posljednje 2 godine, bilo nam je dodijeljeno jedne godine 4, a sljedeće godine 7 asistenata. Ove godine nismo dobili niti jednog asistenta. Ovdje se obrazuju i rehabilitiraju, djeca, mlađi i odrasli sa oštećenjima vida. Neki među njima imaju i dodatne utjecajne teškoće poput sniženog intelektualnog funkcioniranja autizma, ADHD-a poremećaja pažnje, teškoće govora, nerazvijen govor, motoričke smetnje. U osnovnoj školi je vrlo malo učenika koji imaju samo oštećenje vida. U svakom razredu ili grupi je 3 do 5 učenika. S njima radi 1 profesor edukacijske rehabilitacije.

Bez asistenata to nije moguće, jer bi u tom slučaju bili sami u nekoj prostoriji, a to je s obzirom na njihove zdravstvene i psihičke teškoće nemoguće. Veliki je problem i odlazak na izlete, šetnje, odlaske u kazalište i kina i pravilo i struka nalažu da je tada u pratnji jedne osobe sa oštećenim vidom, jedna osoba koja mu pomaže. Stoga su asistenti nama nužno potrebni u svakodnevnim aktivnostima. Ove godine nismo dobili niti jednog asistenta i naši učenici ne idu u šetnje, ne idu na igru u park, ne mogu se osamiti, jer nema tko biti s njima. Zadnje 2 g. naša djeca imala su bolju kvalitetu života, kako unutar škole, tako i uključivanje u svakodnevni život van škole.

Možda bi bilo dobro da organizirate tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, na koju ćete pozvati čelnike jedinica lokalne samouprave koje mogu pokazati primjere dobre prakse i pomoći ostalima da također se angažiraju u tom smislu i povuku sredstva. Zastupnik Ćelić javio se za repliku. Uvažena zastupnice iz vašeg nastupa se jasno da iščitati da ste vi oporbena političarka i pozdravljam bez obzira što se ne slažem sa vama pozdravljam način kako vi to izlažete. Ukoliko pogledate na sve, izvješća svih agencija, recimo izvješće Financijske agencije, izvješće HAMAG-a, izvješće Državnog odvjetništva. Mislim da je to hvale vrijedno izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom koja s pravom kritički upućuje određene teze prema određenim ministarstvima. Vi ste od toga napravili jedno prvorazredno političko pitanje koje definitivno ima određene implikacije i na pitanje jednog drugog pravobraniteljstva i onda na sve to dolazi jedan politikant gospodin Stazić koji onda propitkuje razliku između ratnih i civilnih invalida. Ako on to nije znao ne znam zašto nije za vrijeme Jugoslavije propitkivao boračka prava, nego sad se odjednom našao pametan za tako nešto. Dakle, volio bih da ste puno više govorili o samom sadržaju, da ste puno više hvalili sva nastojanja, premda ona nisu bila isključena od strane Ureda pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom koje radi jako puno. Ali ne vidim nikakvog razloga zašto Vlada RH ne bi mogla možda na nekakav malo dulji način, ali kažem pogledajte recimo Izvješće Državnog odvjetništvo. I ono vam ima nekoliko stranica gdje Vlada daje svoje mišljenje. Pa nisam ja protiv mišljenja Vlade. Ja sam samo protiv mišljenja ovakvog mišljenja Vlade. Dakle razlika je velika. U redu je i dobro je da Vlada pročita izvješće pravobraniteljice i da nam to pokaže da je pročitala i razumjela. Ali se nikako ne slažem da pravobraniteljicu uči pameti. I nikako mi se ne sviđa na strani 4. da kaže: „Vlada RH napominje da bi naslov cjeline neke trebao biti visoko obrazovanje, a ne visoko školsko obrazovanje.“ Na stranici 143. umjesto „visoko školskog“ trebao bi stajati termin „visokog obrazovanja“ Strana 5. Na stranici 159. navedeno je: „Djelatnicima koji imaju visoku ili višu stručnu spremu. Na stranici 296. navedeno je: „Policijskih službenika više ili visoke stručne spreme“ ali to ne valja, to nije dobro. Jer zakon kaže da se moraju koristiti neki drugi izrazi, pa ovo valjda nitko ne razumije, pa ni pravobraniteljica isto ništa ne razumije. Dakle kolega, dajte molim vas. Ja nisam protiv mišljenja Vlade, ali ovo. Što je ovo?

Baš me zanima? Zastupnik Vučetić javio se za repliku, izvolite. Poštovane kolegice, ja bih želio upozoriti samo da ovo Izvješće nije poziv na političku diskusiju između dviju stranaka ili dviju političkih opcija koje su pokazale jednu nemoć i nedovoljno činjenje u odnosu na potrebe osoba sa invaliditetom. Ovo Izvješće je izvješće naše društvene i političke nemoći i nesposobnosti da udovoljimo potrebama naših građana koje imaju problem invaliditeta. Mi uvažavamo pravobraniteljicu onda kad uvažavamo osobe sa invaliditetom. Ne kad je ispravno opozicioniramo u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast. Meni je jasno da niste mogli razviti nostalgiju za početkom niti s jedne, niti s druge političke platforme zbog toga što tu nećete pronaći ništa osim potrebe da preispitujete vlastite odluke. I zbog toga ste u ovim raspravama podlegli tome da komparirate vlastito nečinjenje sa nečinjenjem onih drugih. To radi i lijeva i desna strana u ovoj sabornici. A ono što je uistinu ovdje potrebno, a to je da razvijemo osjećaj prema društvenoj pravdi, da razvijemo osjećaj da se osobe sa invaliditetom poštuju onda kad im razvijemo mehanizme djelatne skrbi, kad napravimo neko djelo koje će njima pomoći, kad ih uključimo u društvo, a ne kad ih pretvorimo u gledatelje naših besplodnih rasprava, a mi to upravo sad činimo. Osobe sa invaliditetom to su građani RH koje imaju probleme i imaju probleme dijelom zato što smo ih mi proizveli. Slažem se sa vama da ovo što je Vlada napravila da je to jedan pokušaj lektoriranja na crno i da to ne odgovara. Dragi kolega mladi ste, ali osim godinama čini mi se i što se tiče vašeg političkog staža, pa vam neću zamjeriti to što ste rekli. U mojoj raspravi u ime kluba nije bilo žući kao što je rekao kolega Hrg, nije bilo poziva na provokaciju i na priču o ustašama i partizanima. Ja sam u svojoj raspravi u ime kluba progovorila o nečem iznimno važnom, ali ne baš otvoreno, a to je odnos Sabora i Vlade i inferiorne, potčinjene uloge i pozicije ovog Sabora u odnosu na Vladu. I to nam Vlada demonstrira stalno. To nam Vlada konstantno pokazuje i ruga nam se. I ruga nam se cijelo vrijeme kada daje svoja mišljenja na izvješća pravobranitelja. I moja poruka je bila da to treba prestati, samo to. Hvala.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo pravobraniteljice, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. I ova rasprava pokazuje zapravo kakvi smo mi licemjeri, mi u političkim kategorijama ljevice i desnice razgovaramo o problemima ljudi za koje u principu nemamo razumijevanje. Hinimo da imamo sućut, a zadnja stvar koja njima treba u životu naša ili bilo čija druga sućut. Dakle minimum pristojnosti bi bio da pokažemo razumijevanje, a ako već razumijemo o čemu se radi da kada dođemo u poziciju da donosimo odluke, donosimo odluke koje ih uključuju i koji rješavanju njihove probleme. Jer osobe s invaliditetom nisu to postale zato što su bile članovi jedne ili druge političke partije, različiti su načini stjecanja invaliditeta, a država uporno i stalno se ruga njima, ponižava ih jer procjenjuje ne njihov invaliditet nego način na koji su ga stekli. I tako ne samo da radi segregaciju i diskriminaciju između onih koji nisu osobe s invaliditetom i onih koji to jesu nego vrlo aktivno pomno smišljeno i to već dugotrajno namjerno radi diskriminaciju i podjelu unutar same populacije osoba s invaliditetom, naivno vjerujući da će ih posvaditi, da će ako dade jednima više, a drugima manje neke imati na svojoj strani i to je zapravo vrlo podla politika. Nijedna od 14 Vlada RH nema pravo doći u Hrvatski sabor i reći da je napravila nešto kolosalno dobro za osobe s invaliditetom, nijedna, što ne znači da se mnogi od njih nisu trudili. Ali to što su se trudile nije bilo ne dovoljno nego u mnogočemu je bilo i perpetuirajuće zlo. Evo recimo jedan detalj, kažemo da pred jedinstvenim tijelom vještačenja smo imali 40 tisuća zahtjeva i eto uspjeli smo u osam mjeseci srediti četiri i sada ima samo 36 tisuća. Pa to je sjajna vijest, trebat će nam samo 14 godina da riješimo zaprimljene zahtjeve, a do tada osobe koje traže relevantan dokument i dokaz na osnovu kojega mogu ostvariti svoja prava, mogu što se države tiče slobodno i u mrijeti. Po onoj staroj egidi „na vama je da umrete, na nama je sve ostalo“ Zadaća Vlade je da transparentno i kvalitetno troši javna sredstva u osiguranju osnovnih servisa prema građanima. Zadaća države je da pokuša izjednačiti sve ljude u šansama. Oni to nisu po prirodi stvari, ali im je dužna država dati uvjete po kojima će izjednačiti njihove šanse. Dakle nijedna Vlada RH u očitovanju o Izvješću pravobraniteljica za osobe s invaliditetom nema pravo popovati, nema pravo ocjenjivati to izvješće po kvaliteti nego samo isključivo eventualno izvijestiti Hrvatski sabor ako nešto u tom izvješću nije točno, a zašto se ona smatra odgovornom. I drugo, bilo bi joj pametnije, bez obzira tko joj bio premijer onaj tko je bio 12. ili onaj koji je sada 14. da svake godine izvijesti Hrvatski sabor što je Vlada napravila kao top, kao kruna izvršne vlasti, kao oni koji raspolažu parama da se postupi po preporukama i zaključcima, recimo pravobraniteljica za osobe s invaliditetom koje je dala prošle godine. Da ne bude po onoj dalmatinskoj „Govorila ona ili tovar reva“ Skraćeno izvješće koje je pročitala većina saborskih zastupnika, bar se tako nadam, nažalost ne sadrži zaključke i preporuke. Oni se nalaze u onom ekstenzivnom od 300 i nešto stranica i sami zaključci i preporuke su porazni. Nije tu ništa da se razumijemo kolosalno novo, takvih je bilo i lani i preklani i godina prije, ali svi se oglušuju.

A ako ne dođu pa neće ništa ni pitati, a onaj tko ništa nije ni pitao neće ništa ni dobiti. To je logika birokracije kojoj je najvažnije da je na 4. ili 5. katu, a manje joj je važno da se do nje ne može doći ako ste s pomagalima, ako ste u kolicima i ako nema naravno lifta. Iznimno je bitno da Hrvatska nabavi 7,8,9 borbenih zrakoplova i da za to plati 7, 8 milijardi kuna, to će riješiti sve probleme osoba s invaliditetom uključujući i to da će moći samo zamisliti da postoje liftovi u javnim zgradama. Pa što nismo kupili dva?

Zamislite kako je roditeljima djeteta s posebnim potrebama koje trebaju dobiti procjenu jedinstvenoga tijela kako bi njihovo dijete ostvarilo pravo da ide u vrtić ili pravo na osobno asistenta ili pravo bilo koje drugo. A to čekaju godinu dana. U međuvremenu moraju raditi, moraju skrbiti o tom djetetu, zar nije porazno da samo 40% djece koji imaju najteže oblike invaliditeta i poremećaja u dobi do 7 godine imaju stručnu pomoć? Kako će tek biti kad budu imali 20 ili 50 godina? Ako nema osjećaja potrebe da se pomogne najranjivija, onima koji još ne mogu skrbiti za sebe, nikako. Drugo, pravobraniteljica s pravom upozorava da to kršenje ljudskoga prava odnosno u ovom konkretnom slučaju, građanskoga prava kad vam netko sudi i dosudi da imate pravo znati zašto, dakle da imate pravo dobiti obrazloženje da naši sudovi redovito ruše i proglašavaju mišljenja odnosno rješenja mirovinskog odnosno ovog tijela vještačenja, kao nezakonita zato jer nisu obrazložena. Ministarstvo, ta Vlada kaže da u tome ne vidi ništa sporno. Dakle, ministarstvo kaže da nije nikakav problem to što netko krši zakon. Pa jadna je ta Vlada, jadan i ovaj Sabor koji to trpi. Dakle mogu vas odbiti i ne moraju vam reći zašto su to napravili. Kad govorimo o ekipiranosti, možemo mi i dalje plakati i kukati, i dogodine ćemo isto tako reći nema pedagoga, logopeda, različitih stručnjaka iz medicinskih struka, nema onih koji bi sjedili u jedinstvenom tijelu vještačenja, nemamo dovoljno ljudi za asistente, nemamo ovo, nemao ono. Pa tako je i ona govorila da napravila palačinke da ima tavu, kao što nema ulje i da bi sigurno bili dobri da ima mlijeka kao što nema brašna. Koliko je država odobrila stipendija za obrazovanje stručnjaka koji će za 3, 4, 5 ili 6, 8 godina raditi kao stručnjaci u tim sustavima? Jesmo li o tome progovorili? Zašto ne usmjerimo dio sredstava iz proračuna da se obrazuju ljude za koje danas kažemo da ih nema? Budemo li i dalje kukali, pa tek ih onda neće biti jer sustav koji počiva na kukanju i jadikovkama, sigurno nije onaj koji će privući stručne ljude. Otići će negdje druge kao što i sad odlaze. Očajni su roditelji djece koje imaju poremećaje za autističkog spektra. Nema dovoljno stručnih ljudi koji bi im mogli pomoći. Državu uopće ne zanima njihova problematika. Način na koji bi stekli pravo da im djeca uđu u vrtić iznimno je kompliciran. Čekaju po 8 do 10 mjeseci. Pa jasno je, ne radi se o jednostavnom problemu ali država ne pokazuje volju da rješava osnovne potrebe roditelja djece s poremećajem iz autističnog spektra. I šta nam se onda događa? Dolaze šarlatani, lopovi, i nude im, pazite, nude im molitvene zajednice rehabilitaciju za poremećaj iz autističnog spektra. Ja se nadam pravobraniteljice, da ćete tijekom ive godine već izvršiti inspekciju u čuveni slučaj Grad anđela o kojemu su mediji pisali, koji se razvija uz neposrednu asistenciju Hrvatske salezijanske zajednice. Ja se samo nadam da nam neće u ljekarnama u buduće davati molitvenike kad dođemo po lijekove za bolesti koje su nam dijagnosticirane. I na kraju, ponovit ću nešto što sam rekao za ovom govornicom pet puta i vrlo rado ću ponoviti, neka cijeli svijet znade i neka znademo mi. Pet ljudi sa istim invaliditetom. Osoba koja je izgubila nogu u recimo prometnoj nesreći. Osoba koja se rodila bez noge. Osoba koja je izgubila nogu na radu. Osoba koja je izgubila nogu u ratu kao pripadnik Oružanih snaga i civilni invalid rata. Nijedna od tih pet osoba nema isti ekstremitet. I jednaku imaju invalidnost. Kad bi ste znali kolika je razlika u invalidskim pravima i naknadama između jedne i pete, muka bi vam bila. I onda bi ste tek vidjeli koliko je ova država licemjerna, nepravedna i bešćutna. I dok jedni imaju pravo na kolica sa istim invaliditetom, svakih pet godina, drugi imaju pravo na automobil svakih sedam godina. Nisam siguran da su hrvatski branitelji se borili za nepravedno društvo. I nisam siguran da bilo kome od njih kažete jesi li za to da dijete koje ima istu invalidninu kao i ti, bude pet puta manje drago ovoj državi i da ima manje šanse. Naravno da će reći da nije, i svi će ljudi se rado odreći onoga što im pripada u korist onoga tko je slabiji. Ali mi smo u ovome Domu izglasali u prvome čitanju zakon po kojemu će samo na osnovu mirovinskih prava do 2025. godine, cifra koja će alimentirati iz državnog proračuna jer za nju nema akumulacije u fondovima drugim, dodatnih 3 milijarde i 700 milijuna kuna. Kako ćemo to objasniti roditeljima djece koji imaju isti invaliditet? Što mi njih učimo o pravednosti ovoga društva? Jel' nam srce se stislo neki dan na prilogu, na televiziji gdje majka djeteta sa teškom atrofijom, koje ne može samostalno ni disati kaže da se seli u Njemačku jer će tamošnji zdravstveni sustav istoga časa prepoznati njene poteškoće, poteškoće njenoga djeteta i učiniti sve da tom djetetu olakša život. Mene je bilo sramota. Naša država to neće prepoznati. Sjećate li se prije nekoliko mjeseci kada se vodila javna rasprava o tome treba li država osigurati sredstva za lijekove teškoj oboljeloj djeci kojima je to jedina šansa da prežive, pa se Ministarstvo zdravstva dobro razmišljalo tjednima razmišljajući da li su te dijagnoze dovoljno teške da tu djecu puste da umru ili da im pomognu. Takav je generalno stav cijele administracije. Kada bismo mi ovdje odlučili da će sljedećih nekoliko godina biti godine brige o osobama s invaliditetom, da ćemo svakome pristupiti tako da mu izjednačavamo šanse, da će država najprije skrbiti o njima jer oni nemaju jednake šanse, a to je njena temeljna zadaća, a da će na repu svojih potreba i svojih prioriteta imati potrošnju, dizanje birokracije, zapošljavanje birokrata u onim resorima od kojih nema nikakve koristi i pomaka, da će se na zadnje noge dignuti da što više povuče sredstava iz europskih fondova upravo za projekte socijalne kohezije i da ćemo vjerovati onima koji grade socijalni kapital onda bi bilo dobro.

Pa kolega ja na ovo vaše izlaganje mogu samo reći jedno, velikim dijelom se slažem, međutim žao mi je doista mi je iskreno žao da kada ste mogli, a bili ste u poziciji da učinite nešto niste napravili ništa. Reći ću samo to za jedinstveno tijelo vještačenja, da ste ga postavili tada na prave noge, mi danas ne bismo imali ovakvih problema, to je problem. i priznajmo konačno da problem leži u Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji je stupio na snagu 2014. godine. Tu je pravi problem. danas to moramo popravljati. I već ste vi jednim dijelom morali popravljati, a mi danas popravljamo greške i ja vjerujem da ćemo ih ispraviti na adekvatan način. Kolegice Lukačić, ako mislite da ću se ja uloviti na tu vašu baketinu pa se s vama svađati o tako prizemnim i primitivnim stvarima koje sugerirate, neću. Samo ću reći da su osobe s invaliditetom postojale od kada je ljudskoga roda, a ne od 2014. godine, a i u Hrvatskoj također. Znate nismo vam mi nikakvo izuzeće u tome smislu. Osobe s invaliditetom imaju svoje probleme od trenutka kada im invaliditet nastane, a ne od 2014. godine sapienti sat. Uvaženi zastupniče. Jeste ikad čuli za pojam pozitivne diskriminacije? Jeste li čuli da postoji zakon koji definira kada je nešto ozljeda na radu, a kada nije ozljeda na radu? Slažem se s vama da onaj tko je bez noge da mu jednako treba proteza ostao on bez noge u ratu ili u miru, slažem se s time, ali svugdje u svijetu pa tako i u Hrvatskoj postoji razlika i postoje određene povlastice, one jesu povlastice i to su braniteljska prava. Bili bi svi sretni kada bi svi u hrvatskom društvu sve osobe s invaliditetom bez obzira kako stekle taj invaliditet imali jednaka prava, ali nažalost to tako nije. Ja bih ipak više se osvrnuo na ono što ste spomenuli vezano za poremećaje sa osobama iz autističnog spektra, skandalozno je da u Hrvatskoj ne postoji dijagnostički centra, ne postoji. bio je do 1996. u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, sada postoje neke naznake prema informacijama koje sam dobio iz Ministarstva zdravstva u suradnji sa UNICEF-om od osnutka centra u Osijeku pa onda i u ostala tri regionalna centra Rijeka, Zagreb i Split i mislim da bi danas puno više trebali govoriti. Dakle osobe s poremećajima iz autističnog spektra su životno ugrožene jer nisu pravovremeno dijagnosticirane, nemaju pravovremenu intervenciju i tretman i onda se događaju kerefeke kakve ste vi spomenuli. I još samo kratko, nemojte poticati vjersku netrpeljivost. Priča sa Gradom anđela je bila najam Dvorca Dioš koji je u vlasništvu Salezijanaca, Salezijanci nemaju nikakve veze s time, tako da to nema veze jedno s drugim. Dakle to je jedna udruga koja je tražila najam i onda su oni dali. Jako mi je drago da ste upoznati s ovim slučajem čim to znadete pa sam siguran da ćete nešto napraviti kao dio vladajuće većine da se to raspetlja.

Dakle naknada za invaliditet ne smije biti različita, ono što može biti različito je čast koju pruža društvo prema osobito zaslužnim građanima koji su za dobrobit ove zemlje dali, izložili svoj život, svoje zdravlje i sve ostalo što su mogli, neki i znanje. Ali to je drugi par rukava. Ali ako kažete čovjeku koji ima isti problem da njegov problem ne vrijedi toliko i da on ne može doći do osnovnih životnih uvjeta zato što nije bio u ratu, a nije bio u ratu zato što je osoba sa invaliditetom. Onda ga ponižavate, a to nije dobra poruka. To nije poruka zdravoga građanskoga društva, to je poruka društva koje hoće segregirati svoje građane, zavaditi ih da bi bolje manipulirali. Ako želimo graditi pravednije društvo onda te elementarne stvari moramo razumjeti, a druga je stvar kad vi možete nekome dati više zato jer je više zaslužio, a ovdje ne govorimo o zaslugama. Ovdje govorimo o priznanju potreba. I to je sva mudrolija.

Ma nitko ništa nije napravio, nitko ništa.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Ovdje je bilo nekih pokušaja politiziranja ove osjetljive teme. Mislim da ovdje nije, ne ovdje nego inače to mu ne bi trebalo biti ni vrijeme, ni mjesto na ovako osjetljivoj temi. Mislim činjenica jest da su brojni problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom posebice djeca sa teškoćama u razvoju. Činjenica jest da su se neke stvari na našu sreću i na njihovu sreću pomakle sa mrtve točke. Evo četvrtu godinu za redom trudimo se kao država, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno sada samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja uz pomoć Europskog socijalnog fonda osigurati svakom djetetu s teškoćama u razvoju asistenta u raspravi i stručno-komunikacijskog posrednika što zapravo je velika potpora svakom djetetu u odgojno-obrazovnom sustavu. Znalo se i događati i ja se nadam da će tih scena biti što manje da se kasni s isplatama naknada asistentima čime se dovodi u pitanje i njihova opstojnost, odnosno daljnji rad. Još uvijek svake godine na žalost roditelji i djeca s teškoćama u razvoju imaju problem s početkom školske godine i sa osiguravanjem prijevoza, jer je tu vrlo nejasna nadležnost zapravo između države i jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave. To je isto nešto što bismo trebali se truditi ispraviti da do toga više ne dolazi. I zadnje ono što mi nismo uspjeli napraviti u našem mandatu, vjerujem da će to uspjeti ova Vlada, a to je ukidanje dohodovnog imovinskog cenzusa za osobe sa invaliditetom. To je ne samo u skladu sa preporukama konvencije UN-a nego bi to na neki način i potaklo zapošljavanje osoba sa invaliditetom ukoliko njihova naknada, odnosno naknada za invaliditet ne bi Kolegice svaka administracija obično kaže mi se stvarno trudimo u okviru raspoloživih sredstava kao da državni proračun donosi netko drugi a ne ovaj Dom i ne predlaže ga Vlada. Vidjet ćemo na sljedećem proračunu koliko će ova Vlada biti bolja od prijašnje, pa ćemo onda moći reći da li oni doista shvaćaju koliko je ovo važno ili ne. Ili će se pretvoriti u jednu od Vlada koje po ovom pitanju nisu napravile krucijalno ništa dramatično novo. Sjajno je kad vi uvedete sustav osobnih asistenata, ali šta vam to vrijedi kad ne mogu dobiti oni kojima trebaju. 1153 asistenta u cijeloj državi. U ovom Izvješću piše 1153. U svakome slučaju može se napraviti puno. Evo ja koristim ovu priliku da pozovem kolege koji su gradonačelnici bogatih gradova. Evo recimo Dubrovnika, Poreča, Rovinja. Hajte vi momci uspostavite primjere dobre prakse. Imate sasvim dovoljno novaca. Godišnje možete izdvojiti toliko sredstava, da pokažete kako izgleda sredina u kojoj se ruše barijere, uspostavljaju prohodni putevi prema onim ustanovama osobe sa invaliditetom trebaju ostvariti svoja prava. Kako to izgleda sufinancirati osobne asistente, podići kvalitetu obrazovanja, povećati broj stručnih suradnika i pomoćnika u dječjim vrtićima, izaći u susret roditeljima osoba, roditeljima djece sa posebnim potrebama i poteškoćama da vidimo. Mi možemo napraviti centre izvrsnosti i pokazati da ako ima dobre volje da se novac može alocirati sa manje pametnih ili glupih stvari na ovako krucijalne kao što je izjednačavanje šansi ljudi u društvu. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Beus Emire šta si već Beus Richembergh, vrijeđaš mi malo moju crkvu ovdje, vrijeđaš molitvenike. Vrijeđaš hrvatske branitelje. Šta bi ti htio? Da se po tebi kreira Zakon o pravima hrvatskih branitelja, da po tebi oni koji su branitelji odbili nogu imaju ista prava sa braniteljima? Jel' bi ti to htio ili mnogi, da izjednače znači naše neprijatelje koji su ubijali i kasapili branitelje zajedno sa braniteljima što je htjela bivša Vlada kroz svoje zakone i kroz onoga stopostotnoga što ga ovdje nema provesti da izjednače prava hrvatskih branitelja. Zar svaki puta hrvatski branitelji vam moraju biti u ustima? Jeste se borili za nju? Prestanite govoriti o hrvatskim braniteljima. Mogli ste kada su bili ovdje zatočeni od strane Ranka Ostojića u Markovoj crkvi, kada su bili tučeni, kada su morali vršiti nuždu, kad im nisu dali lijekove, tada ste se mogli javiti i podržati, a ne sada. … [[Upadica se ne čuje.]] Ne mora reagirati za mene. Vjerujem da je zastupnik Culej završio. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Držim da je kolega Culej povrijedio članak 232. evo nije u stanju ni u ovako rijetkim situacijama kada govorimo o osobama sa invaliditetom, o zaštiti, promicanju i povećavanju njihovih prava, posvetiti barem dio svoje rasprave, odnosno replike, o ovim osobama.

Što se tiče povrede Poslovnika i članka kojeg ste naveli, zastupnik Culej se referirao na izlaganje i spominjanje uopće branitelja, tako da se on u tom dijelu, ako možemo gledati širine držanja teme, držao teme, a način ili njegove misli koje je on izveo su odraz njegovog stanja, njegovog raspoloženja i onoga što gospodin Culej zastupa. Kolega Culej, ako vi mislite mene impresionirati s tim tipom govorenja, tim postizanjem tona, postavljanja tih čuvenih pitanja, razlikovanja vas i nas, onda ste na krivoj adresi. Znate puno su veće njuške od meni prijetile pa se nisam prepao. I nećete mi ni vi, a nitko drugi začepiti usta. I nije dobro da jedan zastupnik drugome kaže, nemaš ti šta o tome govoriti. Ma imate vi kolega Culej, ne samo šta govoriti, nego i pravo govoriti, samo vi govorite. Što god više vi govorite o dignitetu Domovinskog rata i branitelja, budite sigurni, da taj dignitet pada, jer ga vi ne znate braniti. Vi ga predstavljate u najgoremu mogućem, ne domoljubnom smislu. Onome koji govori ja i ti, a ne onome koji govori mi. Nego onome koji govori o svojoj domovini, nego o vašem pravu na vašu domovinu. Kao da ja nemam pravo na tu istu domovinu. Oni koji misle mjeriti domoljube na taj način, govoreći u trenutku kada govorimo o pravima osoba s invaliditetom, da njihove noge ne vrijede jednako kao noge onih koji su ih izgubili u ratu. Pa to je strašno. Pa šta su oni za vas? Jesu oni agresori isto? Jer nisu bili u ratu? Pa nisu mogli biti u ratu, znate, nije dobro tako dijeliti, a samo vi nastavite tako, budite sigurni da će birači, one opcije koje vi zastupate, sigurno se kruniti i okretati vam leđa.